Dobro jutro poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Zahvaljujem se predstavnicima medija, kao i svaki puta prvi radni dan plenarnog zasjedanja iznošenje stajališta. Krenut ćemo danas sa Klubom zastupnika Domovinskog pokreta i poštovanom kolegicom Ružicom Vukovac, izvolite. Poštovani, gospodarstvo RH suočeno je s brojnim problemima čemu svjedoči čitav niz ekonomskih pokazatelja kao što su nizak BDP po stanovniku, broj nezaposlenih, pa i broj odseljenih. Građani su nezadovoljni trenutnim stanjem, što posljedično dovodi do sve snažnijeg gubitka povjerenja u državu i njezine institucije. Sukladno tome želim kratko proanalizirati utjecaj institucija na razvoj gospodarstva, posebice primarnog sektora u istočnoj Slavoniji koji je nekada bio pokretačka snaga za ekonomski razvoj i čvrst temelj za razvoj djelatnosti iz drugih sektora, međutim situacija se značajno pogoršala. U uvjetima u kojima je puko preživljavanje postalo svakodnevnica velikog broja građana, kada se gotovo svakodnevno gasi veliki broj proizvodnih objekata, a sve veći broj ljudi napušta teritorij RH s razlogom se nameće pitanje koliko su za takvo stanje odgovorne institucije. Glavni motiv njihovog djelovanja trebao bi biti olakšati svakodnevni život građana, ali i omogućiti motivirajuće poslovno okruženje uz adekvatnu institucionalnu podršku. Uništenja proizvodnja primarnog sektora dovela je istočnu Slavoniju u RH do iznimno niskih razina prema brojnim pokazateljima ekonomskog razvoja. Obzirom da je riječ o geografskom području koje se osim s ekonomskim moralo nositi i sa ratnim posljedicama uloga institucija još je i važnija. Hrvatska je iz Domovinskog rata izašla kao centralizirana, duboko politizirana s autoritativnom vlašću i istom takvom političkom, upravnom i opće društvenom kulturom. Posljedice toga jasno su vidljive i danas, dugotrajna politizacija i naglašavanje autoritarnih političkih vrijednosti doveli su do stavljanja demokratskih i pravnih vrijednosti u drugi plan. U Hrvatskoj se uplitanje politike u svakodnevni rad institucija smatra gotovo uobičajenim, što omogućava brzo napredovanje poslušnima i podobnima. Takvom se politizacijom demotivira obrazovane, stručne i nepristrane službenike za učinkovito obavljanje zadataka. Izmišljanje nepotrebnih radnih mjesta, učestale reorganizacije, mijenjanje sistematizacije radnih mjesta, primjena političkih umjesto profesionalnih kriterija i slične mjere prouzročile su apatiju i demotiviranost. Zaključno, prema svim navedenim kriterijima istočna Slavonija bitno zaostaje za ostalim dijelovima RH, kao i za državnim prosjekom. Takvo stanje stvari rezultat je sustavne nebrige, nerazumijevanja i nedovoljne podrške svih dosadašnjih vlasti i režima prema istočnoj Hrvatskoj kojoj je s obzirom na sva opterećenja i nedaće s kojima se morala nositi ta podrška bila od krucijalne važnosti.

Ona su od ključnog značaja za ekonomski rast i razvoj na lokalnoj razini, osobito u ruralnim područjima kakva je istočna Slavonija.

Upravo zbog toga blisko su povezani sa zemljištem, lokalnim teritorijem i regionalnim identitetom. Na taj način ostvaruju suživot s prirodom i postaju čuvari tradicije, a prostor u kojem žive i rade njeguju i prema njemu se odnose zaštitnički.

Cijeloj Hrvatskoj, a posebice istočnoj Slavoniji potreban je snažan zaokret na području institucionalne podrške tek kada institucije budu pružile izravnu podršku malom čovjeku kao nositelju obnove gospodarstva na mikro razini doći će i do oživljavanja ekonomskog razvoja cijele Hrvatske.

Poštovani kolega Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i reformista. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče skupštine, poštovane kolegice i kolege, dobro jutro svima. Ja ću malo o udrugama jer očigledno i to je jedan od problema u našem društvu. Udruge su način slobodnog udruživanja građana radi ostvarivanja vlastitih ciljeva te su najbrojnije organizacije civilnog društva koje trebaju imati važnu društvenu ulogu bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih i procjenjivih koristi. Trenutno je u Hrvatskoj registrirano preko 60 tisuća udruga, a financiraju se mahom iz državnog proračuna, dok nam tvrtke propadaju, broj stanovnika neminovno pada, broj udruga raste, a posebnu kontrolu evidencije o djelatnosti udruga nitko ne vodi. Naime, pravilnikom je propisano da se udruge samostalno razvrstavaju u Registru udruga u jednu ili više područja djelovanja. Financiranje udruga je meta čestih kritika u javnosti, a jedan od glavnih razloga kritika je što većina njih oslanja se samo na sredstva iz državnog proračuna, a često se znaju financirati na netransparentan način. Izvješće pokazuje, koje je dostupno od 2016. kako je samo u 2016. g. za programe i projekte organizacije civilnog društva ukupno iz svih javnih izvora na nacionalnoj i lokalnoj razini dodijeljeno im više od milijardu i 740 milijuna kuna. Potrebno je osobito naglasiti kako se u ovome obuhvaćene sve udruge, a to su primjerice i Dinamo ili HAK, što su definitivno primjeri koje ne bi na prvu svrstali među civilno društvo, ali njihov ustrojstveni oblici definitivno jesu udruge. Naime, osnovna razlika u ovom kontekstu između tvrtki i udruga je vlasništvo i dobit. Tvrtke po tom pitanju su više-manje transparentne i zna se tko donosi odluke, onaj tko ima najveći vlasnički udio. Kod udruga je to kompliciranije jer svaka udruga, uglavnom uređuje proces donošenja odluka svojim statutom. Najčešće su to članovi na skupštini, a ponekad i upravljački odbori, što se sve svodi na igre moći kada je potrebno upravljati tim udrugama. S prihodom većim od 1,1 milijardu kuna, od prodaje roba i pružanja usluga, samo u toj 2016. g. jedan dio sektora udruga uzeo je dio na tržištu koje bi možda uprihodio kakav privatni sektor i čime se stvara nelegalna i netransparentna konkurencijama, tvrtkama od kojih zapravo ova država i živi. Kako bi se to izbjeglo, nužno je transformacija takvih udruga u ustanove, čime se tim udrugama ne bi oduzelo, a podaci bi bili mnogo jednostavniji i transparentniji. Sa druge strane, najveći broj udruga prihodi godišnje u prosjeku do 50 tisuća kuna, a većina organizacija udruga odnosno 63% nema niti jednog zaposlenika, dok 69% njih nema niti jednog volontera, iako su veliki opticaji državnih sredstava ovdje očigledno prisutni. S obzirom na veličinu sredstava iz svih javnih izvora financiranja na nacionalnoj i lokalnoj razini izdvojenih za rad udruga, nužna je i hitna uspostava učinkovitog nadzora njihovog rada kako bi se osigurao rad onih dijelova civilnog društva koje doprinose općem boljitku društva a koje su i nužne za funkcioniranje modernih demokracija. Hvala.

Izvolite.

Poštovani predsjedniče, tajniče, poštovane kolegice i kolege, hrvatska javnosti. U ime kluba Hrvatskih suverenista iznosim zgroženost jednom zapuštenošću, jednim nemarom, jednom neodgovornošću nacionalnom, našeg javnog servisa HRT-a koji je samo u ovih 5, 6 dana pokazao sve svoje protuhrvatstvo, sve svoje protunarodno i jedno pljuvanje po žrtvi Domovinskog rata, jedno grubo nepoštivanje elementarnih načela i informiranja javnosti o krucijalnim temama i pitanjima kojima se ovo društvo trenutno bavi a istodobno pokazala je ta javna televizija od koje očekujemo da štiti hrvatske nacionalne interese da zapravo otvoreno i prononsirano štiti i pronosi ideje velikosrpstva, rafinirane ideje velikosrpstva zamotane u celofan razno raznih izjava klevetničkih, lažnih Porfirija, također Goldsteina imamo priliku slušat „Nedjeljom u 2“ o tome kako mu je još uvijek Tito veća povijesna ličnost od Franje Tuđmana, a Franjo Tuđman nije dobar jel je stvorio nakaradnu državu. Sramotno, nedopustivo i neshvatljivo. To je odgovornost kolegice i kolege svih vas koji ovog trenutka i imate određenu kontrolu nad Programskim vijećem na nadzornim Odborom HTV-a jer imali smo priliku čuti ostale privatne medije smo također zbog nemara i neodgovornosti većine prethodnih godina, prethodnih saziva izgubili, nemamo više zapravo nikakvog utjecaja kao javnost, kao hrvatska javnost, da ne kažem hrvatski branitelji, na određene televizije koje su na tržištu pokupovane od strane velikosrpskog kapitala, od „Večernjeg lista“, „24 sata“, „Nove TV“, itd. itd., da sad ne idemo, sve to skupa govori da smo mi domoljubi u ovoj hrvatskoj državi zlostavljani, da smo ugroženi, da ne možemo stvoriti jedan očekivan i normalan otpor kroz naša sredstva informiranja nego se moramo dovijavat razno raznim sredstvima od Facebooka, Youtubea i šta ti ja znam kakvi sve ne trikova, prosvjeda, da bi hrvatskoj javnosti dali do znanja da postoje i druga mišljenja. Nije normalno dragi prijatelji da u situaciji kada raspravljamo o vrlo značajnim i sudbonosnim pitanjima od, od, za ovo društvo o civilnim stradalnicima Domovinskog rata da mi o tome nemamo emisiju na HTV-u. Razumljivo je zašto je nemamo na „Novoj TV“, na „RTL-u“, na „N1“, u „Jutarnjem listu“, u „Večernjem listu“, ali zašto nemamo na HTV-u?

Sveučilište obrane i sigurnosti od propisa vrednovanja kvalitete koja vrijede za druga sveučilišta u Hrvatskoj. U djelu znanstvene djelatnosti sveučilišta, treba napomenuti da u RH ne postoji ustanove koje se bave znanstveno-istraživačkim radom u području vojnih znanosti te će ovo sveučilište pružati osnovu za razvoj vojnih znanosti odnosno potpunit će nepostojanje ustanove za obrambena i strateška znanstvena istraživanja resora obrane ali i drugih tijela iz sustava domovinske sigurnosti. Sveučilište obrane i sigurnosti kao visoko školska istraživačka ustanova, otvara mogućnost ravnopravnog sudjelovanja u međunarodnim projektima obrambeno-znanstvenih istraživanja te razvoja zajedničkim vojno-obrazovanih kurikuluma što omogućuje snažniju afirmaciju Hrvatske vojske na međunarodnoj sceni. Obrambena sveučilišta ustrojena su u velikom broju država članica NATO-a i EU-a a nekima i više njih a posebno treba istaknuti SAD, Saveznu Republiku Njemačku, Francusku Republiku, Talijansku Republiku, Republiku Poljsku i Mađarsku s kojima Hrvatska vojska ima programe vojne suradnje. Sveučilište obrane i sigurnosti bit će ustrojeno kao integrirano sveučilište bez fakulteta te neće izvoditi studijske programe koji nisu vojno obrambeni i sigurnosno obavještajni ili uvezi sa domovinskom sigurnosti te stoga neće biti konkurencija drugim sveučilištima u RH. Planiran je nastavak izvrsne suradnje partnerskog odnosa u provedbi studija sa sveučilišnom zajednicom. Jedan od ciljeva postavljenih u procesu osnivanja Sveučilišta obrane i sigurnosti je da se dugoročno omogući izdavanje potvrda i diploma koje se stječu u okviru vojnog obrazovanog sustava kao javnih isprava a u potpori tranzicije vojnog osoblja za drugu karijeru, nakon izlaska iz obrambenoga sustava. Naime, na godišnjoj razini, razne oblike cjeloživotnog usavršavanja i profesionalnog vojnog obrazovanja na Hrvatskom vojnom učilištu završi oko 1400 pripadnika Hrvatske vojske i djelatnika iz drugih državnih tijela. U okviru Sveučilišta obrane i sigurnosti pokrenulo bi se i akreditiranje postojećeg programa cjeloživotnog usavršavanja i profesionalnog vojnog obrazovanja poput jednogodišnjeg programa Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ ili Zapovjedno-stožerne škole „Blago Zadro“ U obliku specijaliziranih diplomskih ili poslijediplomskih studijskih programa ili za druge kraće programe vojnog obrazovanja akreditiranja u obliku programa obrazovanja odraslih. Još jedanput ističem da je osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti u potpunosti usklađeno s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Predloženim se zakonom uređuju i druge posebnosti Sveučilišta obrane i sigurnosti s obzirom na specifičnosti obrambenog resora ali u skladu s ustavnom odredbom o autonomiji sveučilišta i sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Način akreditacije s prijenosom nositeljstva nad svojim studijskim programima koji su trenutno nositelji Sveučilišta u Zagrebu i Splitu te ... [[Govornik se ne razumije.]] obveznom reakreditacijom, u skladu je sa zakonima iz područja obrazovanja. U prethodnoj proceduri donošenja ovog zakona potpisani su sporazumi o namjeri oba sveučilišta za stavljanje na odlučivanje njihovim senatima odluke o promjeni nositeljstva studija. Što se tiče ostalih uvjeta za osnivanje sveučilišta, osim ovoga zakona kao osnivačkog akta, postoje sporazumi s drugim sveučilištima za zajedničko izvođenje studijskih programa. Osiguran je prostor i oprema te dugoročna financijska garancija a ... [[Govornik se ne razumije.]] i razvoj znanstvenog i znanstveno-nastavnog i nastavnog osoblja za potrebe hrvatskog učilišta već je godinama prioritet. Zadovoljeni su minimalni uvjeti što se tiče vlastitog znanstveno-nastavnog osoblja ali na tome će se i dalje intenzivno raditi i to će u skladu s odredbama zakona u području kvalitete u visokom obrazovanju biti usklađeno s dinamikom tijeka realizacije prijenosa studijskih programa iz ovoga zakona za što je predviđena izrada dinamičkih planova sa Sveučilištem u Zagrebu i Splitu. U kontekstu osoblja, trenutno u sustavu obrane imamo oko 50 doktora znanosti, od čega je 20 izabranih ili je pri kraju postupka izbora u znanstveno-nastavnom zvanju. Ministarstvo obrane dodatno je osiguralo angažiranje 10 vanjskih suradnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja koji nisu zaposlenici drugih sveučilišta već se radi uglavnom o umirovljenim djelatnim vojnim osobama i djelatnicima drugih državnih tijela. U vezi s razvojem vlastitog znanstveno-nastavnog osoblja, počevši od 2016. g., provodi se stipendiranje pripadnika Hrvatske vojske na poslijediplomskim doktorskim studijima u RH i inozemstvu. Trenutno 70 naših djelatnika studira na doktorskim studijima iz područja tehničkih, društvenih, prirodnih, humanističkih, interdisciplinarnih znanosti od čega je njih 50 uz financijsku potporu Ministarstva obrane. Tijekom 2021. g. u skladu sa odobrenim planom i osiguranim financijskim sredstvima, planirano je stipendiranje 20 djelatnika na doktorskim studijima a više od 50% navedenih doktoranata su mladi časnici ili državni službenici čime se omogućuje dugoročni razvoj, održivost sustava vojnih znanosti i visokog obrazovanja. U ovom trenutku, za 40% predmeta na studijskim programima za potrebu Oružanih snaga RH znanstveno-nastavno osoblje osigurava Hrvatsko vojno učilište što nam uz trend razvoja vlastitog znanstveno-nastavnog osoblja naznake prijema s tržišta rada daje pravo da budemo optimistični glede dugoročnog razvoja i održivosti Sveučilišta obrane i sigurnosti. Koliko se detaljno pristupilo transformaciji Hrvatskog vojnog učilišta i razvoja Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“ govori podatak da su izrađeni planovi za provedbu transformacije razvoja kroz četverogodišnje faze, od 2022. do 2033. g. kada se očekuju vojničkim rječnikom, „puna operativna sposobnost“ i nadamo se početak provedbe poslijediplomskog doktorskog studija u znanstvenom polju vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti i umijeća. Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora, izrada konačnog prijedloga zakona provedena je na temelju prijedloga, primjedbi i mišljenja iznesenih na radnim tijelima i plenarnoj sjednici Hrvatskoga sabora. U konačnom prijedlogu zakona izmijenjene su odredbe koje se odnose na nadležnost i tijela sveučilišta radi daljnje usklađenosti sa odredbama Ustava i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u djelu koji se odnosi na izbor i nadležnost rektora sveučilišta, nadležnosti sveučilišnoga savjeta te formiranja i nadležnosti senata.

Osim tijela koji su u propisanoj proceduri sudjelovala u pripremi konačnog prijedlog zakona je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje, tehnološki razvoj koje je provelo analizu i raspravu o ovome zakonu te zaključilo da zakon pruža odgovarajući okvir za kvalitetnu provedbu preuzimanja akreditiranih studijskih programa i osigurava podlogu za daljnji razvoj znanstvenih i nastavnih komponenti u djelatnosti Sveučilišta obrane i sigurnosti. U godini u kojoj obilježavamo 30 godina od osnivanja hrvatske vojske Zakonom o osnivanju Sveučilišta i obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman postavljamo temelje iznimno važnog obrazovnog segmenta koji će jamčiti održivost i kvalitetu osoblja u sustavu obrane i domovinske sigurnosti. Ovim stvaramo zakonodavni okvir za transformaciju Hrvatskog vojnog učilišta u Sveučilište obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman što je od posebnog državnog interesa. Stoga se predloženim zakonom stvaraju ključni uvjeti za daljnji razvoj sposobnosti hrvatske vojske i vojnog umijeća kao znanosti. Postojeći studijski programi vojnoga inženjerstva, vojnog vođenja i upravlja i vojnog pomorstva pokrivaju sve grane hrvatske vojske, a nastali su zahvaljujući izvrsnoj suradnji sa sveučilištem u Zagrebu i Splitu koji će nakon osnivanja ovo sveučilišta pružati potporu obrazovnom procesu i biti naši partneri. Sveučilište obrane i sigurnosti omogućit će razvoj znanstveno nastavnog osoba za interdisciplinarno područje znanosti polju vojno obrambenih i sigurnosno obavještajnih znanosti i umijeća, a moći će aplicirati za fondove EU što do sada nije moglo. Sveučilište će razvijati i održavati znanstveno istraživački rad u potpori vojno obrambene i sigurnosno obavještajnim aktivnostima. Vojno obrazovanje je zahtjevno, specifično područje koje pokriva širok spektar aktivnosti. Zajedničkim ćemo radom stvoriti organizaciju koja će biti sprema proizvesti lidere za hrvatsku vojsku i ostale sastavnice domovinske sigurnosti. Predlažem da podržite Konačan prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti. Zahvaljujem ministru, molim vas da ostanete ovdje jer imamo replike. Imamo sve zajedno 21 repliku. Izvolite. Uvaženi ministre složit ću se s vama da je osnivanje ovog sveučilišta i strateško i sigurnosno pitanje za RH. U tom smislu ključno je pitanje što je sa sastavnicom vojno u ovom vojnom sveučilištu. Stoga me zanima zašto niste 2014. akreditirali Hrvatsko vojno učilište kao sveučilišnu sastavnicu već samo sveučilišne programe i što se od 2014. do danas promijenilo u pogledu kadra koji treba predavati, vojno znanstvenog kadra da ste sada u stanju osnovati sveučilište odnosno što ste učinili da zadržite kadrove s obzirom na pravila koja zahtijevaju rano umirovljenje u znanstveno najplodnijim godinama tako da mogu kompetentno sudjelovati u radu vojnog sveučilišta i to bi bilo to. Teško mi je odgovoriti zašto se 2014. nešto nije odgovorilo jer nisam bio tu prisutan, ali ono što mogu reći da je definitivno da sukladno dugoročnom planu razvoja i posebnim propisima koje ima Ministarstvo obrane radilo se kontinuirano na razvoju osoblja Hrvatskoga vojnog učilišta. Radilo se u suradnji sa upravo spomenutim sveučilišnim studijima kroz javni interdisciplinarni pristup i pokušavalo se primijeniti ono što su imali kroz ratne škole, kroz novi jedan znanstveni doprinos na razvoju kadrova koje danas imamo. I danas upravo sa doktorskim studijima koji su financirani i u proteklim godinama i danas razvijamo kadrove s kojima ćemo dalje razvijati i ovu ustanovu. Dakle, ne mogu govoriti o prošlosti, ovim zakonom želim govoriti o tome što će se događati u budućnosti po pitanju vojnoga sveučilišta. Poštovani ministre još od prvog čitanja u akademskoj zajednici i na odborima traje rasprava da se na osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti ne primjenjuju odredbe Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Vi ste rekli da to nije tako, da se primjenjuju. Zanima me da li će diplome stečene na ovakvom sveučilištu za buduće kadete omogućiti jednog dana civilnu nekakvu karijeru, da li će biti priznate u EU? To sam spomenio znači u uvodnom izlaganju da je jedan od smisla upravo ovoga sveučilišta da diplome koje će biti odškolovane u okviru vojnoga sveučilišta odnosno postojeća 3 programa imat će svoju primjenu i u civilnom sektoru. Znači nakon izlaska iz vojnoga sustava te osobe će moći pronaći svoju primjenu i u civilnom društvu. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani ministre uz sve razloge koje ste naveli i potrebe same hrvatske vojske za osnivanjem Sveučilišta obrane i sigurnosti ne smijemo zaboraviti ovu međunarodnu komponentu i upravo razloge koji su nam potrebi vezano za osnivanje ovoga sveučilišta, pa me zanima možete li reći nekoliko razloga koliko nam je sveučilište potrebno upravo radi suradnje sa samim NATO-om i ostalim vojnim institucijama da na spominjem stranim vojskama i posebice kod ovoga segmenta privlačenja stranih kadeta.

I upravo smo po našem znanju, spremnosti i izvršavanju zadaća među priznatijim članicama NATO-a. Definitivno da ćemo kroz postojeće pozitivne propise razvijati daljnju suradnju po pitanju obrazovanja, obrazovanja hrvatske vojske, ali isto tako međunarodnih vojnika. Dat ću vam samo jedan praktičan primjer. Vojno pomorstvo je rekao sam jedno od smjerova gdje smo mi izrazito, slobodno ću reći, jaki po pitanju obrazovanja i poštovani među saveznicima. Mi imamo u planu kroz idućih godinu dana kako se bude vojno sveučilište razvijalo kompletan program prebaciti isključivo na engleski jezik baš da bi imali tu jaču suradnju sa našim međunarodnim partnerima i saveznicima i na taj način ne samo radili na školovanju nego i na razmjeni određenih iskustava i kroz vježbe i kroz ovaj teoretski pristup. Kolega Ačkar, izvolite. Poštovane ministre. Osnivanje sveučilišta je dugotrajan proces pa me zanima koliko brzo očekujete da će se ta transformacija za koliko brzo za koje vrijeme će se ona dogoditi? Uvaženi saborski zastupniče zahvaljujem se na pitanju. Iz uvodnog izlaganja rekao sam da je riječ o periodu od 10 godina koje će biti praktički u tri faze. Ono što je i na čemu smo mi do sada iskazali najveću suradnju s Ministarstvom znanosti je pri formiranju sveučilišta na prolaženju jednog cjelovitog modela gdje vidite da smo išli u formiranje sveučilišta kroz odsjeke, znači ostavljamo prostor daljnjega razvoja i u tome ćemo imati kompletnu podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i u budućem razdoblju.

Sa velikim veseljem najavljujem da će klub Hrvatskih suverenista s radošću podržati ovaj zakon i osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, ali isto tako vas obvezujemo da na to sveučilište vaša je obaveza, Senat, rektora, sveučilišnih tijela da ne pristupaju protuhrvatski zlotvori koji omalovažavaju žrtvu Domovinskog rata, Ustav RH, Deklaraciju o Domovinskom ratu i velebnu pobjedu hrvatskih branitelja proglašavaju zapravo dogovorom ili etničkim čišćenjem ili građanskim ratom. Naime, do sada smo imali suradnju kako sam rekao sa postojećim sveučilištima, konkretno je riječ o 17 fakulteta s kojima imamo do sada suradnju, svi djelatnici koji su kao vanjski suradnici pristupili Hrvatskom vojnom učilištu bili su predloženi od strane matičnih institucija odnosno fakulteta. Slažem se da sustav kvalitete mora biti takav da ljudi koji predaju moraju imati sve kompetencije, potrebna znanja i vještine i očekujem da će se to događati i u budućnosti. Kolegice Glasovac izvolite. Pozvali ste nas da podržimo osnivanje Sveučilišta za nacionalnu sigurnost i obranu dr. Franjo Tuđman, mi smo vam to rekli već i u prošlom mandatu kada ste došli pred nas s ovim zakonom i idejno podržavamo, međutim vaš put kojim ste odlučili ići je protuzakonit. Vi dovodite HS zapravo u situaciju da osniva jednu visokoškolsku instituciju mimo dva ključna zakona koja vrijede za sva ostala visoka učilišta u RH, to je s jedne strane Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugi Zakon o osiguravanju kvalitete i ne možete nas razuvjeriti da tome nije tako, da poštujete sve te zakone jer je činjenica da i dalje za ovo visoko učilište neće vrijediti postulati koji vrijede za sva druga, znači počevši od inicijalne akreditacije osiguravanje kvalitete u postanku samog tog sveučilišta, isto tako niti nadzora.

A sam zakon isto tako iz uvodnog izlaganja vidjeli ste da će biti za daljnji razvoj zbog svoje specifičnosti upravo zaduženo Ministarstvo obrane, to je razlog zašto ovdje nije danas ministar obrazovanja na izlaganju. Poštovani ministre, poštovani predsjedniče Sabora. Pa htio bih se referirati upravo i na ove kritike koje dolaze od strane oporbe. Sami ste rekli da je zakon usklađen sa Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju, ovu proceduru prošla su jednako tako Sveučilišta Sjever, Sveučilišta Slavonski Brod, nakon 6 mjeseci će biti reakreditacija sustava i dobro je da ste vi tu, ne ministar obrazovanja. A tu bi dao primjer jednog takvog sveučilišta u kojem sam i osobno boravio je Ecole Polytehnique u Francuskoj vojno sveučilište osnovano od Napoleona pod upravom ministarstva obrane, dobar dio i francuske vlade se regrutira, menadžeri sa tog sveučilišta prema tome to je jedan dobar primjer kao vjerujem i ostali primjer unatoč članicama gdje se ovakva sveučilišta osnivanju, čestitke vam na tome. I mislim da ovo drugo čitanje je poboljšanje u odnosu na prvo i hvala da ste slušali i prijedloge iz Sabora. Uvaženi saborski zastupniče, hvala vam na svim prijedlozima koje smo imali u konstruktivnim raspravama od posljednje sjednice u Saboru kada smo imali prvo čitanje zakona odnosno prvo ponovljeno čitanje zakona. Nastojali smo stvarno obuhvatiti sve ono što je bilo konstruktivno i pozitivno i ugrađeno je sada u zakon i vidim da se to i primjećuje kroz dosadašnju raspravu. Uvaženi ministre. Evo čin osnivanja Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman je vrijedno poštovanja i snažna potpora razvoju pobjedničke hrvatske vojske u profesionalnom smislu. Mi zapravo znamo ovi malo stariji da je tek prevaga u hrvatskoj vojsci bila kad su časnici, dočasnici prošli određene obuke i smatram da je nužno imati sveučilište, a ne plaćati usluge drugim stranim sveučilištima za obuku hrvatske vojske.

Naime, mi do sada nismo imali mogućnost korištenja sredstava EU uopće po pitanju niti razmjene pojedinih kadeta, programa, nego isključivo u okviru naših međusobnih ugovora i sporazuma koje imamo sa partnerima saveznicima. Međutim, pojavom Europskog obrambenog fonda u kojem je prva komponenta istraživanje i razvoj, znači prvi, prvi, prvi pristup uopće obrambenom fondu koji će bit na raspolaganju idućih 7.g. je upravo kroz istraživanje i razvoj i mi do sada nismo imali kao takvi mogućnost jer smo radili u suradnji sa civilnim institucijama. Kroz ovako jednu specijalizaciju mi sjedamo upravo sa našim gospodarstvenicima i kroz podršku Ministarstva obrane, dakle jedan triple helix model dolazimo do razvoja buduće proizvodnje vojno-obrambene odnosno opreme koja će služit obrambenoj sigurnosti. Sada je na redu kolega Stier, izvolite. Ako je iko među nama promišljao obrambenu i sigurnosnu politiku i akademski doprinos u razvoju obrambene i sigurnosne politike onda je to bio prof. Miroslav Tuđman. Ja bih iskoristio ovu repliku da bi istaknuo taj njegov doprinos, da bi se prisjetio toga, doprinos i u osnivanju ovog sveučilišta vjerujem da će HS odobriti, potvrditi i izglasati ovaj konačni prijedlog i mislim da bi novo sveučilište dobro učinilo da bi na prikladan način onda isto i odao počast i valorizirao taj doprinos koji je dao prof. Miroslav

I moram se isto tako složit da ima izniman doprinos u svemu tome kod informiranja sveučilišta da bi sutra to trebalo bit još na jedan poseban način. Poštovani, poštovani ministre, molim vas da nam kažete koliko je trenutno na Visokom vojnom učilištu „Franjo Tuđman“ koliko je trenutno zaposleno nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i je li taj broj nastavnika dovoljan da se ispune kriteriji pri akreditaciji za sve studijske programe koje namjeravate preuzeti? A ako pak nije dovoljan, molim vas da odgovorite na pitanje kako namjeravate steći te uvjete odnosno kako namjeravate angažirati potreban broj nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju u samo 6 mjeseci do postupka akreditacije ili kako se to u ovom zakonskom tekstu naziva reakreditacije koja je dakle predviđena za svega 6 mjeseci, kako dakle namjeravate steći te kadrovske uvjete osobito u svijetlu činjenice što u uvodnom dijelu zakona odnosno u završnom dijelu u komentarima piše da za izvršenje ovog zakona nije potrebno osigurati nikakva dodatna sredstva u proračunu? Postojeće Hrvatsko vojno učilište do sad sam rekao funkcionira kroz Sveučilište u Zagrebu i Splitu kroz ova 3 programa vojnog upravljanja, vojnog inženjerstva, vojnoga pomorstva gdje 40% kolegija imamo znači kroz vlastito nastavno osoblje, gdje sam rekao da ta brojka nije dovoljna iz razloga zato što ovih 60% predmeta se radi kroz jedan interdisciplinarni pristup u suradnji sa vanjskim suradnicima sa sveučilišta koja dolaze iz civilnoga, civilnoga društva. Na taj način mislim da se možemo više baviti ukoliko razvijemo vlastito osoblje, više se baviti specifičnostima samog vojnog-obrambenog-sigurnosnog-obavještajnog sustava. Upravo iz toga razloga spomenuo sam da do sada imamo 50 doktora znanosti, ali isto tako imamo u ovom trenutku raspisan novi natječaj za još 20 doktora znanosti koji bi sutra trebali preuzeti postojeće kolegije. Rekao sam isto tako da se sredstva nije potrebno dodatno osigurati [[Upadica: Hvala ministre]] jel. Kolegice Petir, izvolite.

Ono će razvijati i održavati znanstveno istraživački rad u potpori vojno obrambenih i sigurnosno obavještajnih aktivnosti.

Da, ovo je znači prvi početak naše priče vezano za europske fondove odnosno konkretno Europski obrambeni fond gdje sam naglasio da iz postojećih planiranih 7 milijardi EUR-a koji bi se našlo na raspolaganju, prvih 2,6 milijardi EUR-a se nalazi upravo u komponenti istraživanja i razvoja gdje se znanstveno, znanstvenim pristupom razvija proizvodnja, tehnološki procesi i sami proizvodi uz potporu javne uprave odnosno u ovom slučaju Ministarstva obrane po pitanju proizvodnje koja će služit u svrhu vojno obrambene sigurnosti. Kroz istraživanje i razvoj mi prvenstveno razvijat ćemo vlastite kadrove koji se nalaze, koji se nalaze u procesu izbora u znanstveno nastavna zvanja znači u njihova područja njihovih radova kroz javni interdisciplinarni pristup će se moć primijenit isto tako i u strojarstvu i u mehanici i u informatici i u euro nautici i svemu onome što smo do sada imali u okviru postojećih smjerova sa civilnim institucijama. Poštovani ministre, još jedanput podrška u usavršavanju naših kadrova iz područja obrane i sigurnosti, dakle tu nema nikakvog spora. Mislim da se svi u ovoj sabornici slažemo s time. No, činjenica je iz samog Članka 1. ovdje stavak 4. da ovo sveučilište dakle neće proći postupak inicijalne akreditacije, a za 6 mjeseci kaže se da će se izvršiti reakreditacija.

Dakle, smisao je da mi imamo danas ustanovu koja će dati mogućnost širenja. Vidjeli ste da nismo osnivali 3 fakulteta, fakultet vojnog upravljanja, fakultet pomorstva, fakultet vojnog inženjerstva, nego smo išli na odsjeke, a u tom slučaju vojno sveučilište daje jednu širinu jer ne govorimo o razdoblju godinu, dvije ili tri koliko bi sveučilište trebalo razvijati nego o doslovno 10 godina. Sa ovakvim jednim pristupom koji sam sad spomenio sredstvima EU mi ćemo dobiti mogućnost daljnjega širenja. Reakreditacija je potrebna i osnivanje da bi netko mogao preuzeti postojeće studije jer oni su sada akreditirani u okviru postojećih sveučilišta Zagreba i Splita. Kolegice Vukovac, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani ministre, dakle predloženim zakonom Člankom 12. stavkom 2. definirano je sveučilište ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđili nekretnine i drugu imovinu niti ugovoriti drugi pravni posao ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od milion kuna. Iznos iz stavka 2. je zapravo previsoko određen.

Tako da mislim da je milion kuna, ako bi gledali u očima korisnika budućih projekata čak i malo. Kolega Deur, izvolite. Poštovani predsjedniče, uvaženi ministre, evo prije svega čestitke na Sveučilištu obrane i sigurnosti. Evo sigurno i sa ovim činom pokazujete ono što je predsjednik Tuđman i kroz pobjedničku hrvatsku vojsku i kroz članicu NATO-a pokazuje što je htio, je modernog časnika, časnika koji će biti dionik onoga što je najmodernije. Danas sigurno kroz ovo sveučilište i kroz sve šta je prošao hrvatski vojnik pokazujete i časnik da uistinu vodite računa, a normalo u mjerama svih našeg gospodarstva koje živimo, ali da želimo biti uistinu jaka članica, saveznik, najjače sile na svijetu, a to je NATO i još jednom čestitke i puna podrška. Hvala. Zahvaljujem se uvaženom saborskom zastupniku. Evo ja mogu isto tako zahvaliti vama na podršci koju ste davali kod pripreme ovoga zakona sa svim onim iskustvom kojeg ste vi i mnogi branitelji imali u ratu i sudjelovali prije svega u formiranju Hrvatskoga vojnog učilišta, ali i isto tako u transferu znanja koji dan danas se primjenjuje u hrvatskoj vojsci. Poštovani ministre ja vjerujem da ne postoji ni jedan klub koji nije za to da se stvarno osniva to sveučilište i da se stvarno našim kadetima omogući dobro i kvalitetno školovanje. Smatram da je za naše kadete izuzetno bitno da imaju dobar program, da imaju dobre profesore, da imaju dobar pristup učenju, da imaju dobre uvjete na tom sveučilištu, međutim zabrinjava Članak 1. stavak 4. i kojem se izbjegava zapravo akreditacija na početku rada sveučilišta, ali nadam se da ćemo to riješiti kasnije. Međutim, ona se ne može zvati ona dakle akreditacija nakon 6 mjeseci reakreditacija.

Poštovani ministre ovim zakonom se stvara okvir za unapređenje i osnivanjem Sveučilišta obrane i sigurnosti, okvir za unapređenje obrambene i nacionalne sigurnosti RH. Ono što mene interesira, naime u prvom čitanju postojao je prijepor oko statusa studijskih programa koji se danas obavljaju na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Splitu. Vi ste u Članku 27. koliko vidim dodali i naveli sporazume koje je Ministarstvo obrane potpisalo sa Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištu u Splitu oko statusa tih, tih studijskih programa. Pa mene interesira kako će se nakon uspostave u potpunosti i profunkcioniranja ovog sveučilišta, kakav će biti status tih studijskih programa, hoće li se oni obavljati na način kako je to do sada bilo ili će se u značajnoj mjeri izmijeniti sam taj status? Sada s …/nerazumljivo/… akreditaciju akreditiranih već programa koje ćemo imati, oni se neće bitno mijenjati nego će jednostavno kako vrijeme bude išlo i kako se budu razvijali kadrovi tako će se i upotpunjavati pojedini nositelji kolegija odnosno predmeta, ali isto tako koristi i dalje vanjska suradnja potpora civilnim institucijama jer imate pojedine koji nisu vezani isključivo za vojno obrambeni dio i na taj način nema niti potrebe ulagati u taj dio kadrova koji možemo koristiti u vanjskoj suradnji sa drugim civilnim institucijama.

Prije svega želim izraziti moju punu potporu osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, a iz vašeg uvodnog izlaganja razvidno je da će transformacija Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman u Sveučilište obrane i sigurnosti biti svakako dugotrajan proces koji će se odvijati prema dinamičkom planu u nekoliko faza i kao što ste rekli dinamički plan je strukturiran tako da prati sve faze transformacije do kako ste rekli vojničkim rječnikom, pune operativne sposobnosti sveučilišta. Stoga vas molim možete li još jednom ponoviti i reći koliko je prema dinamičkom planu faza transformacije predviđeno, koliko će transformacija dugo trajati i kada očekujete završetak procesa transformacije i punu operativnu sposobnost sveučilišta? kroz tri faze između 2022.-2033.g. doće do i razvoja novih kadrova, ali isto tako i transformacije postojećega sustava Hrvatskog vojnog učilišta u Vojno sveučilište, dakle riječ je o periodu od 10 godina koji iziskuje isto tako izgradnju vlastitih kadrova, vlastitih kapaciteta, sporazuma ne samo više sa domaćim sveučilištima nego i sa drugim stranim sveučilištima, ali kako sam spomenuo recimo npr. Vojnoga pomorstva, prevođenja određenih programa isključivo recimo na engleski jezik kako bi zadovoljili i druge međunarodne standarde. Uvaženi ministre, državni tajnici, suradnici. Pa evo s obzirom da ove godine navršavamo 30 godina od ustroja hrvatske vojske, mislim da je ovim Zakonom o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti ovo kruga obrazovanja hrvatskih časnika, dočasnika, specijalističkih kadrova koji će biti sigurna budućnost naših granica, ali sigurna budućnost i operacija koje provodimo u sustavu naših saveznika. Nadam se da ovakovo sveučilište koje će biti definirano ovim zakonom će doprinijeti daljnjem napretku oružanih snaga i slavnih hrvatskih vojnika koji su sigurno branili Hrvatsku domovinu i oslobađali je diljem domovine kao i BiH. S ciljem osnivanja Vojnoga sveučilišta obrane i sigurnosti idemo upravo sa ciljem prvenstveno razvoja vojnih kadrova i razvojem ne samo gospodarskog dijela koje ćemo dobiti kroz komponentu obrane i sigurnosti dobit ćemo jedan dio opremanja hrvatske vojske i razvoj upravo hrvatske vojske na znanjem i vještinama koje moram evo i ovaj put naglasiti da su proizašli upravo na temeljima branitelja, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ja evo ovim prilikom i vama zahvaljujem i kao hrvatskom branitelju i saborskom zastupniku za doprinos koji ste dali kroz ovaj zakon. Izvolite. Ministre BAnožiću, zanima me jeste li upoznati s presudom Haškoga suda Prlić i drugi? I smatrate li da Haški sud predstavlja relevantnu instituciju i prihvaćate li njegove presude? S obzirom da pretpostavljam da će odgovori na to pitanje biti pozitivni, moje iduće pitanje je da li ste svjesni da vaša reakcija i nakon što ste bili upoznati s činjenicom da sam na prvom čitanju doslovno citirala presudu Haškog suda bila onakva kakva je bila, dakle ušutkavanje političkih neistomišljenika, diskreditacija političkih neistomišljenika, ne smatrate li da takav tip odgovora predstavlja ozbiljan kult ličnosti i stvaranje kulta ličnosti i nedemokratsku političku praksu, može li se u ovoj sabornici citirati presude Haškog suda? Izvolite. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom naglasili značaj osnivanja Sveučilišta obrane dr. Franjo Tuđman. Pozdravljamo inicijativu oko osnivanja ovog sveučilišta, a isto tako pozdravljamo i odluku da se sveučilište obrane i sigurnosti nazove imenom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Netočno je, dapače, klevetanje je pokojnog prvog hrvatskog predsjednika kako ga je Međunarodni kazneni sud za područje bivše Jugoslavije proglasio zločincem, to nije točno, to je najgora moguća kleveta. Nigdje Međunarodni kazneni sud u niti jednoj presudi niti ga je proglasio zločincem, a niti ga je proglasio sudionikom niti organizatorom udruženog zločinačkog pothvata.

I mi ne možemo dopustiti to što sam maloprije rekao, da oni kojima je žao što je stvorena RH još uvijek im je u srcu bivša država, na ovakav način klevetaju prvog hrvatskog predsjednika. Hvala. Kolega Bačić stanka će biti odobrena. Dakle, sličnu raspravu već smo vodili i zadnji puta i moj stav je tada bio kao i sada, zastupnici u HS-u izabrani su od građana i zastupaju određene političke stavove, te stavove ovdje iznose koliko god oni meni bili neprihvatljivi s kojima se ne slažem, smatram ih neistinitima i uvredljivima, međutim oni izgovaraju ovdje takve stvari jer su od građana izabrani i očito predstavljaju određenu grupu građana koje s njima dijele takva mišljenja. Dakle još jednom ponavljam, i kada se ne slažem i kada smatram tezu uvredljivom, neistinitom i neprihvatljivom, ne dajem opomene. Tako ću učiniti i ovoga puta. Javila se je kolegica Peović za povredu Poslovnika, izvolite. 238., dakle kolega Bačić je vrijeđao zastupnicu u Hrvatskom saboru i izricao neistine. Moja stranka nije nasljednica Saveza komunista, za razliku od mnogih članova HDZ-a koji su bili u Savezu komunista. A isto tako, moram upozoriti vas, Jandrokoviću, da ovo nije u redu da govorite.

Vrijeme je isteklo, izvolite si sjesti, dobivate opomenu jer ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika. A drugo, ono što mislim o vašim stavovima, neću ovdje govoriti jer upravo zato iz ovog razloga o kojima ste sada i govorili, ne mogu kao predsjednik Sabora ali s njima se duboko ne slažem, smatram ih uvredljivima i štetnima za hrvatsku državu i hrvatski narod. Izvolite, povreda Poslovnika, kolegica Petir. Povrijeđen je čl. 238. jer kolegica Peović implicira određene stvari koje ne samo da nisu istina nego su protuustavne. Zaslugom hrvatskih branitelja stvorena je hrvatska država. Da nije bilo dr. Franje Tuđmana i njegovih poteza i vodstva, sasvim sigurno je pitanje bi li danas sjedili ovdje i bi li ona mogla slobodno govoriti ono što želi. Na ovakav način komunicirati, smatram i optuživati prvog hrvatskog Predsjednika [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] za zločinački poduhvat što je [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepo.]] neistina, dovodi do kršenja i ustavnih odredbi i pitanja stvaranja hrvatske države. Ako to smatrate, onda ćemo se morati obratiti odnosno vi, Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se definira što se može govoriti a što ne. Dakle, nemam tu mogućnost određivati što je u skladu s Ustavom a što nije ali vas pozivam s obzirom na osjetljivost ove materije ako to smatrate, može se učiniti i tako. Jednako tako smatram da je došlo do povrede Poslovnika, čl. 238.

Očitovao sam se već oko toga, nije bila potrebna ova vaša intervencija i smatram da je bila više replika nego povreda Poslovnika tako da vam dajem opomenu. Izvolite, kolegice Peović. 238., dakle, opet su izrečene neistine.

Dakle, na programu dr. Franje Tuđmana, HDZ dobila je izbore a i u ovim izborima isto tako bilo je vrlo jasno da nastavljamo politiku dr. Franje Tuđmana tako da ova vaša teza nikako ne drži vodu. A imate sada i dvije opomene. Izvolite, kolegice Selak Raspudić. Vjerojatno je vama više nego biračima jasno da nastavljate politiku Franje Tuđmana. U tom smislu, tražim stanku u ime kluba Mosta u trajanju od 10 minuta. Na tragu ove prethodne rasprave, podsjetit ću samo da se domovina ne brani deklarativno nego sadržajno. Dakle, brani se djelima. I stoga ću se vratiti na ono što je meritum ove rasprave a za što vjerujem da bi bilo u interesu dr. Franje Tuđmana a to je da se fokusiramo na kvalitetu vojnog sveučilišta koje danas pokušavamo osnovati. U tom smislu tražim stanku u trajanju od 10 minuta da bismo još jednom postavili temeljno pitanje koje se tiče osnivanja ovog sveučilišta a to je kadrovsko pitanje. Naime, pitanje je koliko znanstveno-nastavnog kadra koje posjeduje vojne obrazovne kompetencije, dakle koje je izabrano u vojno-obrambenom polju, danas ovo učilište posjeduje odnosno o svih ovih sastavnica koje pokušavate integrirati u sveučilište, koliko će njih imati vojno-obrazovne kompetencije a da će predavati budućim hrvatskim vojnicima, nadajmo se i doktorima znanosti da bismo mogli zaštititi Hrvatsku a danas se nalazimo na pragu brojnih sigurnosnih ugroza, moramo imati kompetentan vojni kadar. Dakle, ne govorimo o svim onim dodacima koji će proširiti obrazovanje naših vojnika nego o stručnoj, obrazovnoj djelatnosti u vojno-obrambenom polju. To je pitanje svih pitanja koje je preduvjet osnivanja ovog sveučilišta. Sve ostalo je plitka demagogija. Da bismo se vratili još jednom na to temeljno pitanje [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] tražimo stanku u trajanju od 10 minuta. Dakle, upravo sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja resora obrane RH, potiče se i osnivanje vojnoga sveučilišta koje nalazi temelje u ovome zakonu. Rekao sam isto tako dinamiku kako će se vojno sveučilište razvijati, isto tako i broj doktoranata kojem u ovom trenutku imamo i broj doktoranata koje imamo u budućem natječaju. Isto tako imamo do sada broj djelatnika koji su u nastavno-znanstvenom zvanju, konkretno njih 9, 4 koje su do sada umirovljena, djelatne vojne osobe koje rade transfer znanja i 8 njih koje su u postupku izbora zvanje i trebali bi biti kroz koji tjedan i gotovo.

Hvala ministru. Možete se vratiti na mjesto, sada ćemo napraviti stanku do 11 sati i 15 minuta. Nastavit ćemo riječima izvjestitelja odbora ako se netko od njih javi za riječ i onda će biti rasprava klubova.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Poštovana kolegica Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvolite.

Predstavnik predlagatelja je u uvodnom i obrazloženju istaknuo kako će se donošenjem Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti stvoriti okvir za osnivanje Sveučilišta kao visokoobrazovne, ali i kao znanstveno-istraživačke ustanove za potrebe obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti i svakako će omogućavati i obrazovanje i budućih časnika HV-a, ali i jednako tako i zaposlenika u drugim tijelima čiji su poslovi i nadležnosti povezane s domovinskom sigurnosti. Također, predstavnik predlagatelja istaknuo je kako su prilikom izrade konačnog prijedloga zakona određene primjedbe Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, a članovi Odbora su većinom glasova podržali donošenje konačnog prijedloga zakona ocijenivši kako će njegovo donošenje unaprijediti sustava visokog obrazovanja u području obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti, a isto tako, njegovim će donošenjem Sveučilište biti u rangu sa drugim vojnim sveučilištima koji djeluju u velikom broju europskih zemalja, primjerice, Francuskoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Poljskom, Mađarskoj, SAD-u, itd. i također, većina članova Odbora smatra da su ovim zakonskim prijedlogom ispunjeni kriteriji i uvjeti za osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, imajući u vidu da se u suradnji sa sveučilištima u Zagrebu i Splitu trenutno na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman izvode sveučilišni studijski programi koji pripadaju u tri različita znanstvena područja i 3 različita znanstvena polja. Tijekom rasprave, pojedini članovi odbora su izrazili mišljenje kako konačni prijedlog zakona nije u potpunosti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, izuzev nekih mišljenja pojedinih članova Odbora, većina članova Odbora smatra da su konačnim prijedlogom ovog zakona ispunjeni svi kriteriji i svi uvjeti oba zakona, dakle i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i stoga je nakon rasprave Odbor većinom glasova odlučio predložiti HS-u donošenje Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti. Sada ćemo prijeći na raspravu. Prvi na redu Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovani kolega Damir Bakić, izvolite.

Kolege iz ministarstva, poštovani kolegice i kolege. Čl. 1 st. 4, na postupak osnivanja Sveučilišta ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije. Ne samo za nekog tko dolazi iz akademske zajednice. Ovo je akademska distopija, i ne samo akademska. Pred nama je zakon o osnivanju institucije odnosno ustanove koji taj zakon u svom prvom članku eksplicitno kaže da se to osnivanje neće provesti po zakonu kojim se regulira osnivanje takvih ustanova. Rekli ste, g. ministre, da imate podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja, meni je izuzetno žao što ovdje nema ministra Fuchsa, međutim će i ministar Fuchs imati prilike odgovoriti na pitanje što misli o ovakvom načinu osnivanja sveučilišta. Kaže se u čl. 1 st. 2 da se Sveučilište osniva tako da se neki akreditirani studijski programi čiji su nositelji Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu spajaju sa Sveučilištem. Priča za sebe je ta logička vratolomija koja se ovdje izvodi jer entitet koji još ne postoji spaja se s nečim pa onda postane, tako piše u zakonu. Međutim, čak i ako u tom trenutku pristanemo, problem u suštini ostaje nerješiv jer sveučilište nisu samo programi, nisu samo plan i program nego su sveučilište i nastavnici, prije svega nastavnici onda i oprema, organizacija, službe, sve što je predmet akreditacije uostalom jer nema programa bez institucije, ne izvodi se program sam od sebe. Svjestan je predlagatelj tog problema, pa u obrazloženju na strani 11 navodi, citiram: Trenutačno se na Hrvatskom vojnom sveučilištu „Dr. Franjo Tuđman“ provodi 5 sveučilišnih studijskih programa. Ne provodi se. Kad bi tako bilo ne bi se ti programi mogli zvati „sveučilišni“ Ti se programi provode na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Splitu. I samo na Sveučilištu u Zagrebu u tome sudjeluje 12 sastavnica, a Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“ u tom procesu je samo vanjski suradnik. Zapravo i u samom zakonskom tekstu predlagatelj priznaje problem time što se u čl. 28. st. 4. kaže da će se u roku od 6 mjeseci od spajanja pokrenuti postupak reakreditacije. To smo opet u novoj logičkoj provaliji. Jer kako se može reakreditirati ono što nije nikad bilo akreditirano, reforumulirati što nije bilo nikad formulirano? Naravno svega toga bismo bili pošteđeni da se formalni postupak akreditacije pokrene. I samo ovo sveučilište bi voljelo više da je tako i rado bi se ono podvrglo inicijalnoj akreditaciji i bilo bi mu mnogo jednostavnije, samo kad bi tu početnu akreditaciju moglo steći, a ne može jer nema uvjete, u prvom redu ljude. Nema dovoljan broj ljudi u znanstveno nastavnom zvanju. I sami ste ministre odgovarajući na moju repliku to priznali. Kako se onda u roku od 6 mjeseci namjeravaju steći uvjeti za dobivanje reakreditacije? Čini se, tako izgleda, transferima u nekom prijelaznom roku uglavnom sa Sveučilišta u Zagrebu. Jedino stvari ni tu nisu baš tako jednostavne. Naime, Sveučilište u Zagrebu ima odluku o izvođenju nastave nastavnika Sveučilišta u Zagrebu i na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Čl. 1. st. 2. te odluke kaže nastavnici Sveučilišta u Zagrebu ne mogu biti nositelji niti izvoditelji kolegija u postupku akreditiranja studijskih programa ostalih visokih učilišta. Čl. 4. rad izvan Sveučilišta u Zagrebu može iznositi najviše 1/3 punog minimalnog nastavnog, nominalnog, oprostite, nastavnog opterećenja. Nejasno je sad kako u svjetlu ovih odredbi provesti ono famozno spajanje studijskih programa i sveučilišta u nastajanju. A stvari nisu jednostavne ni zato što kako piše u čl. 27. ovog predloženog zakonskog teksta, tek po eventualnom stupanju na snagu ovog zakona u roku od 60 dana senat Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu, ti senati bi trebali ako tako odluče, ako tako odluče, prenijeti svoje programe na novo osnovano sveučilište. Sveučilište je nastalo tako da se ono koje je još nepostojeće spojilo s programima koji, koji su još neslobodni i koji se imaju ustupiti tom istom sveučilištu tek 60 dana nakon njegovog osnivanja. Kako će onda ovo novo osnovano sveučilište okupiti dovoljno nastavnika? Hoće li Sveučilište u Zagrebu dopustiti svojim nastavnicima koji sada sudjeluju u izradi tih, izvedbi tih studijskih programa da, da ih prenesu na, na novo osnovano sveučilište ili da prenesu svoja radna mjesta, koeficijente? Nije baš tako jednostavno s koeficijentima Sveučilišta u Zagrebu, znate i sami. Sad međutim primijetimo da u prijedlogu zakona piše na strani 17 kako za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu RH.

Sve ostalo u vezi s ovim zakonom je, je sekundarno, a ima toga još mnogo i imat ću prilike o tome reći, kao npr. kakva će biti autonomija ovog sveučilišta s obzirom na njegove specijalne odnose s Ministarstvom obrane? Kako to da će Ministarstvo obrane vršiti upravni nadzor nad ovim sveučilištem? Kako to da je sveučilišni savjet definiran eksplicite u neskladu sa čl. 60. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju? Kako to da sveučilišni savjet razmatra i daje prethodno mišljenje o čitavom nizu pitanja iz nadležnosti senata? Kako to da se ne spominju nikakvi kriteriji za imenovanje privremenog rektora, kakav će biti status plaća, položaj, prava, akademske karijere pripadnika oružanih snaga koji će se upućivati na rad u sveučilište, o čemu piše u čl. 18., ali potpuno nejasno, itd. itd. Vjerujem i nadam se da je svima i svakome jasno koliko je ovo nesolidno i koliko unižava kredibilitet naše akademske zajednice i sveučilišnog sustava. Ali više i važnije od svega međutim i to što ću sada reći nema nikakve veze sa slovom zakona o kojem raspravljamo. Izdvajanje ovih studija ovih studijskih programa iz šire opće sveučilišne zajednice, najviše će i to upravo u akademskom smislu štetiti upravo tim studijima i njihovim studentima. Gospođa Marija SElak RAspudić govorit će u ime Kluba zastupnika Mosta. Izvolite.

Franjo Tuđman na čiji se lik tako lako volite pozvati, a čije djelo tako teško provodite je neposredno nakon formiranja vojnog učilišta još za vrijeme rata tražio da se formira vojno sveučilište. Ako vam je doista do ostavštine Franje Tuđmana što se onda čekalo do sada? Zašto se dozvoljavalo da obrazovani znanstveni kadrovi izlaze iz sustava što je proces koji i dalje traje? Nije dovoljno nešto nazvati Tuđmanom, ako se željelo pratiti ono što je Tuđman htio i ako se i danas želi govoriti u njegovo ime, onda se postavlja opravdano pitanje, zašto ga se nije na vrijeme poslušalo i hoće li ga se uopće ovim pokušajem kreiranja vojnog sveučilišta poslušati i sada? Ne budite Kerberi, ne stojte nad likom preminuloga bez da pokušavate, a imali ste već za to priliku njegovo djelo doista pretvoriti u stvarnost. Ovo pitanje postavljam i zato što je možda i temeljna sigurnosna ugroza koja prijeti Hrvatskoj upravo činjenica da smo 30 godina zanemarivali vojno obrazovanje i previđali nužnost i potrebu vojno-obrazovnog kadra koji bi nam danas mogao poslužiti kao kadar koji će biti nositelj ovog sveučilišta. Naime, javnost treba biti upoznata s činjenicom da je temeljni problem vojne znanosti i pokušaja kreacije vojnog sveučilišta upravo činjenica da do sada 30 godina od rata vojno učilište nije bilo samo nositelj svoje priče, ono je bilo tek suizvoditelj dok su druga neka učilišta odnosno drugi neki fakulteti bili ključni u kreiranju obrazovnog procesa koji je proizvodio naš vojni kadar, ali i naš vojni znanstveni kadar. Pitanje svih pitanja je da li vojni kadar koji je danas proizveden u Hrvatskoj doista ima vojne kompetencije, ima li on ono što piše na njegovoj diplomi i hoće li ovim pompoznim kreiranjem sveučilišta se taj proces nepostojanog vojnog u vojnom obrazovanju nastaviti ili ćemo ga uspjeti na neki način spriječiti? Ako ga doista želimo spriječiti onda je pitanje, kako ćemo ga spriječiti kad nemamo do sad dovoljno, ponovit ću, vojno-obrazovnog kadra koji bi mogao sam nositi svoju priču. Nemamo ga zato što očito nekome nije bilo u interesu da se hrvatska vojska znanstveno osamostali. Svi oni koji govore da nam nije potrebno vojno sveučilište, svi oni koji se snebivaju nad nabavom aviona smatram da prodaju plitku demagogiju i da promašuju bit cijele rasprave. Nalazimo se u teškim vremenima, nalazimo se u vremenima različitih ugroza koje su poglavito sigurnosne prirode, štoviše upravo smo u trenutku jedne od njih. Da je doista zaživio čl. 17. Ustava, a dio oporbe se dio zalagao za to, upravo bi vojska bila jedna od onih koja bi nas štitila od ove epidemije. Isto tako vojska je ona koja je bila na prvim crtama kada smo imali sigurnosnu ugrozu i kada smo se trebali obraniti od potresa. Vojska je jedna od institucija kojoj hrvatski državljani najviše vjeruju, no pitanje je kakav vojno-obrazovni kadar doista proizvodimo? Pažljivo sam proučila primjedbe koje je dostavio ministar kao svoja očitovanja na našu prethodnu raspravu i ne slažem se sa svime što je ovdje već i u replikama rečeno. Doista, ako realno razmišljamo vojno sveučilište jest neka hibridna institucija koja ne može na isti način upražnjavati sveučilišnu autonomiju kao što će to činiti ostale sastavnice sveučilišta. Ona je ovdje podvrgnuta MORH-u, naravno to je zato što je pitanje vojnog sveučilišta i sigurnosno pitanje. No pitanje je na koji način ćemo to napraviti, a da opet dozvolimo sveučilišnu autonomiju koja je preduvjet rada sveučilišta i koja se i prema odluci Ustavnog suda definira upravo na način da ono ne smije biti ovisno o bilo kakvoj politici, o bilo kakvom ministarstvu? To je pitanje toga tko će ponovo i na koji način proizvoditi kadrove koji će proizvoditi hrvatske vojnike? Naime, nije jedino u čemu se ovo sveučilište i svojom prirodom, ali i svojom praksom u ovom zakonu razlikuje od ostalih sveučilišta. I način na koji on definira biranje rektora, drugačije je od načina na koji se definira rektor u Zakonu o znanosti. U Zakonu o znanosti uvjeti za natjecanje za mjesto rektora su prvenstveno da je netko redoviti profesor, u ovom zakonu traži se da to bude osoba koja ima iskustva u upravljanju procesima vojne izobrazbe i visokog obrazovanja uz činjenicu da je redoviti profesor. Tek ćemo vidjeti na koga se to doista odnosi i tko može zadovoljiti takve kriterije i pitanje je, je li ih potrebno na drugačiji način od definiranja ostale znanosti izdvajati u ovome zakonu? Pitanje je postoji li doista netko tko zadovoljava sve uvjete da bi bio rektor pa makar i privremeni budućeg vojnog sveučilišta? Ti uvjeti nisu samo uvjeti upravljanja, ti uvjeti nisu samo poznavanje, ti su uvjeti i vojno znanje, a interdisciplinarna vojno obrambena i sigurnosno obavještajna znanost i umijeće tek je nedavno zaživjela. I to je naš osnovni problem koji moramo osvijestiti da bismo uopće mogli razgovarati o kreiranju sveučilišta. Što smo čekali 30 godina da makar nominalno osamostalimo vojno sveučilište. A sada ću se vratiti na ovaj sporni dio, ovaj dio gdje kažem da je to nominalan. Zašto kažem da je to nominalno? Zato što trebamo postaviti pitanje što uče naši vojnici sada, to će nam dati odgovor na pitanje što će oni učiti u sklopu ovog sveučilišta jer ovo sveučilište ne donosi nove vlastite programe nego se kreira na način da će se u njega integrirati postojeći programi. Naravno, otvoreno je pitanje na koji način će se spojiti te sastavnice i hoće li to uopće u praksi biti moguće imajući u vidu i sam kadar koji je i predavao i kreirao te programe i sve moguće probleme koji mogu proizaći iz pitanja intelektualnog vlasništva jednom kada se stupi u taj proces. Danas 8 od 13 predmeta čiji su nositelji nastavnici Fakulteta političkih znanosti na preddiplomskom studiju vojno vođenje i upravljanje već akreditirani predmeti preddiplomskog studija politologije. Neki su tako prigovarali militarizaciji obrazovanja, a nitko nije primijetio da smo do sada bili prisutni u procesu politizacije vojske. I sama sam kao pozvani predavač sudjelovala u radu Ratne škole Ban Josip Jelačić. Dakle, bilo bi neumjesno od mene tvrditi da ne smatram da se vojska treba i šire interdisciplinarno obrazovati. Bila mi je čast i zadovoljstvo razgovarati s našim najvišim časnicima i pokušati doprinijeti njihovom obrazovanju. Međutim, jedno je dozvoliti interdisciplinarnost, jedno je proširiti obrazovanje, a drugo je sasvim drugo ono što mi imamo na djelu, a to je činjenica da mi ne proširujemo vojno obrazovanje nego je sva ova širina koju nudi politologija i ljudi koji nisu vojno i stručno obrazovani temelj vojnog obrazovanja naših vojnika umjesto da je njegov dodatak. Ovaj zakon taj problem ne rješava nego ga nažalost cementira. Vojska treba biti nositelj svoje priče i temeljne programe struke treba izvoditi vojska jer upravo vojnim znanjem i obrazovanjem raste snaga hrvatske vojske. Dakle, da bismo spriječili proces koji nas je dosada sigurnosno ugrožavao jer nismo imali vojno obrazovano znanstveno osoblje i da bismo ubuduće imali kvalitetne kadrove koji će moći to znanje prenijeti na našu vojsku trebamo se posvetiti onome što je vojno u sastavnici vojno sveučilište, a ne ostaviti na djelu jedan deklarativan proces koji ćemo nazvati Dr. Franjo Tuđman, a da sadržajno nećemo promijeniti ama baš ništa.

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre i kolege, ja bih ovdje sada mogla 10 minuta čitat jedan članak odnosno stavak 4. prvog članka i to da bude zapravo osnova za raspravu i razlog zašto nećemo podržati ovaj Prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti. Dakle, evo ponovit ću ga, ma postupak osnivanja sveučilišta iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije. Dakle, osnivamo sveučilište, imamo prijedlog zakona o osnivanju sveučilišta u kojem samom zakonu kažemo da nećemo primjenjivati Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. To je kako je rekao kolega ranije logička zavrzlama i nešto što pokazuje koliko je nešto, ono kako se kaže, nešto je trulo u državi ne Danskoj nego Hrvatskoj. Isto tako u Članku 1. stavak 2. kaže sveučilište se osniva tako da se studijski programi preddiplomski sveučilišni studij vojno vođenje, upravljanje itd., spajaju sa sveučilištem koje još nije osnovano. Znači sveučilište se osniva tako da se studijski programi spajaju sa sveučilištem. Kojim sveučilištem ako nije osnovano? Ono riba ribi grize rep ili ovo ko tasmanijska neman, ono hvatamo sami sebi rep. Dakle, odmah da kažem isto tako kad kažu oni koji kritiziraju ove koji kritiziraju ovo osnivanje sveučilišta da smo ne znam, nismo za to da se kadrovi iz obrane i sigurnosti obrazuju, visoko obrazuju itd., dapače treba nam toga obrazovanja, treba nam kadrova visokoobrazovanih, treba nam njihovo usavršavanje po najvećim i najviše mogućim kriterijima, međutim osnivanje sveučilišta na ovaj način nije dobar put. Dakle, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju se zaobilazi, Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju se zaobilazi. Činjenica je da se ovo sveučilište dakle neće proći postupak inicijalne akreditacije, ali će proći kaže se za 6 mjeseci postupak reakreditacije. Kako ćemo reakreditirat nešto što nije prošlo postupak inicijalne akreditacije? Isto tako čuli smo do sada i u prvom čitanju i ovdje u raspravama, evo čak i na Odboru za znanost, pa dobro ovo sveučilište osniva se na isti način kao Sveučilište Sjever i Slavonski Brod. Pa super, navodimo loše primjere i navodimo lošu praksu, dakle uvedimo, ono što je loše nekad bilo napravljeno uvedimo kao nekakvu praksu. Iz rasprava iz prvog čitanja, dakle obrazloženja koja smo dobili ovdje zapravo ne daju odgovore, dakle nije jasno tko će i kako predavati na novom sveučilištu, u kojem će zvanju ti ljudi biti? To što sada ljudi sa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu to rade, dakle ne može se samo tako na jednostavan način prenijeti negdje drugdje. Ljudi koji to sada rade upitno je hoće li preći na novu instituciju, hoće li prenijeti intelektualna prava na svoja predavanja, koji je oblik njihovog angažmana, dodatnih opterećenja, pitanje posebnih dopusnica za rad izvan matičnih institucija, izvan Sveučilišta u Zagrebu? Dakle, osim što će proces angažmana nastavnika biti administrativno složeniji ovisit će i o dozvolama fakultetskog vijeća. Ovdje u ovom zakonu sve se nešto podrazumijeva. Dakle, nije jasno kako će to ubuduće Sveučilište obrane i sigurnosti preuzeti već akreditirane sveučilišne dodiplomske, diplomske i integrirane studije koje sada izvode kao nositelji Sveučilišta u Zagrebu i Splitu, na koji način? Isto tako čl. 3. kaže osnivač sveučilišta je RH, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za obranu. Dakle gdje je tu Ministarstvo znanosti, ima li ga igdje ovdje? Po tome što nema sada ni ministra znanosti ne znam možda se sasvim odrekao ovog sveučilišta, po toj nekoj analogiji onda bi medicinski fakultet trebao bit pod Ministarstvom zdravstva. Pri kraju kaže se da za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu RH. To je isto tako nešto što je zapravo nemoguće jer treba novaca za sve organizirati, nije dovoljno što su sredstva predviđena za postojeće studijske programe da bi organizirali sasvim novo sveučilište. Ovdje kad smo govorili, vratit ću se ponovo na ovaj postupak inicijalne akreditacije, podsjetiti dakle što zahtjev za, kad se podnosi, podnosi dakle zahtjev za inicijalnu akreditaciju, što takav zahtjev mora sadržavati? Mora sadržavati elaborat o studijskom programu izrađen u skladu s uputama za izradu elaborata koji sadrži Studiju o opravdanosti izvođenja studijskog programa sukladno strateškom dokumentu mreže. Drugo, mora sadržavati dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi. Treće, odgovarajući broj zaključenih Ugovora o radu sa znanstveno nastavnim ili nastavnim osobljem. I četvrto, dokaz o osiguranim i potrebnim sredstvima za obavljanje djelatnosti sukladno pravilniku. Ovo je dakle sa stranica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a zapravo i nalazi se u čl. 19. do 21. Zakona o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Ovo sveučilište neće proći inicijalnu akreditaciju, dakle taj postupak nije niti pokrenut zato što jednostavno nema uvjeta da prođe inicijalnu akreditaciju. A kao što sam rekla kako se nešto za 6 mjeseci može reakreditirati ako samo, samu inicijalnu akreditaciju nije prošlo? Kao što sam rekla na početku mogla bi ovdje evo 10 minuta čitati samo ovaj čl. 1. st. 4. i to bi bio dovoljan razlog za nepodržavanje Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, ne zato što ne mislimo ili što mislimo da nam sveučilište ne treba ili što mislimo da nam visoko obrazovani kadar iz područja obrane i sigurnosti ne treba ili da postojeći ne treba usavršavanje i visoko obrazovati, ne već zato da ne ponavljamo lošu praksu, već zato da kreiramo i osnujemo sveučilište u skladu sa svim reklo bi se pozitivnim zakonskim propisima, ja bi rekla samo u skladu sa postojećim zakonima.

Dakle, čl. 2. Konačnog prijedloga Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti govori o rodnoj ravnopravnosti. Izdvajanje značenja pojma „rod“ u svrhu ostvarivanja rodne ravnopravnosti i određivanja granica njihova tumačenja u zakonodavstvu mora biti rabljena bez ideoloških zahvata u antropološke temelje ljudskog identiteta. Pojam „rod“ mora se odvojiti od sintagme „rodni identitet“ čijim se uvođenjem bez iznimke provodi ideološki zahvat u pravni poredak. Osnovne značajke pravnih normi jesu univerzalnost, apstraktnost i obveznost. Za razliku od ostalih normi pravne norme zbog obvezujućeg karaktera svojih konstitutivnih elemenata imaju i univerzalnu učinkovitost, te stoga mogu odrediti okvire unutar kojih se razvija određeno društvo. Kulturni obrasci teško dosežu šire razine univerzalnosti i uniformiranosti dok se pravnom normom u pravilu zahvaća sva društvena složenost zahvaljujući njezinom obvezujućem, apstraktnom i univerzalnom karakteru. Pravna norma može zahvatiti sve društvene odnose, ali ne ostvariti svrhu svoga postojanja, a to je prvenstveno pravna sigurnost u osobnim statusima i suživotu svih državljana vodeći računa o ontološkim temeljima sustava vrijednosti kojima je prožete ili bi se trebala prožimati. Jedan od razloga narušavanja tog sklada i onda kada pravna norma naoko udovoljava svim formalnim i materijalnim uvjetima valjanosti, jest apstraktnost određenih pojmova koji su dijelom njezina sadržaja. Spol je biološka kategorija, univerzalni pojam koji se temelji na biološkim i fiziološkim odrednicama na koje ne možemo utjecati koje primamo u trenutku začeća i koje se ne mogu promijeniti. Pojam rod javlja se u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća u SAD-u, a cilj mu je bio dokinuti, razotkriti patrijarhalni i za žene isključujući sadržaj niza pravnih normi i kulturnih obrazaca koji su pružali odnosno pružaju legitimnost neravnopravnom društvenom položaju žena u odnosu na muškarce. Ustav RH koristi pojam spol kada se referira na određivanje ljudskog identiteta, a izrekom ne spominje pojam rod. Prema tome, Ustav RH poznaje spolni, a ne rodni identitet jer izrekom navoditi ravnopravnost spolova kao temelj za tumačenje Ustava u čl. 3., dakle Ustav RH kada se referira na ljudski identitet isti utvrđuje na temelju spolnog identiteta. Rodna ideologija mimo Ustava postoji u pravom poretku RH, a predstavlja negiranje bioloških odrednica kao jedinog temelja određivanja spolnog identiteta ljudskih bića. Ljudska bića identitetski se određuju prema spolu, a rod je društvena dimenzija spola koja je s njim neodvojivo povezana. Stoga ako je namjera zakonodavca bila da zapriječi primjenu rodne ideologije što proizlazi iz interpretativne izjave Vlade RH onda je potrebno uskladiti vlastito zakonodavstvo s izrekom navedenih shvaćanja kako je RH smatra da Istambulska konvencija ne nameće primjenu rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav. To predstavlja obvezu izmjene svih zakonskih i podzakonskih odredaba u nacionalnom zakonodavstvu koje nisu antidiskriminacijske, a koje sadrže sintagmu rodni identitet, a osobito onih zakonskih odredaba koje priznaju pravo na život u drugom rodnom identitetu i time relativiziraju spolni identitet svih građana. Slijedom iznijetog čl. 2. treba glasiti, izrazi u ovom zakonu imaju jednako značenje neovisno odnose li se oni na osobe muškog ili ženskog spola odnosno naziv rodna ravnopravnost treba se brisati. Čl. 6. kaže da odluke o statusnoj primjeni sastavnica u okviru sveučilišta ili izlasku pojedinih sastavnica iz sveučilišta donosi senat dvotrećinskom većinom svih članova uz prethodno mišljenje Sveučilišnog savjeta. Autonomija sveučilišta bila je predmet rasprava i pred Ustavnim sudom, primjerice u predmetu od 4. veljače 2020.g. gdje je Ustavni sud rekao navodim „Temeljna načela iz međunarodnih dokumenata iz kojih proizlazi kako autonomija ne može djelovati bez ograničenja potvrdio je i Ustavni sud RH i u odluci i rješenju od 26.siječnja 2000.g. Dakle, Ustavni sud RH zauzeo je stajalište da autonomija sveučilišta zajamčena čl. 68. Ustava uključuje autonomiju sveučilišta prema izvan sveučilišnim institucijama i drugim tijelima koja uređuju ustrojstvo i djelovanje sveučilišta ili mogu utjecati na njegovo uređenje, primjerice prema tijelima državne vlasti ili drugim javnopravnim ili rjeđe privatno pravnim osobama koji se mogu pojaviti kao osnivatelji sveučilišta ili pak oni koji ga podupiru. Sud je zauzeo i stajalište da postoji ograničenja autonomije sveučilišta koja proizlaze iz činjenice da je autonomija sveučilišta u suvremenim državama u znatnoj mjeri ograničena ovlastima onih o kojima sveučilište ovisi tj. o njihovim odnosno njegovim osnivateljima, podupirateljima i tijelima koja provode stručni nadzor nad njegovim radom, dakle njegov utjecaj najčešće se izražava u pravilima koja svaki od njih nameće sveučilištu bilo tako što su mu zakonom nadređena, bilo tako što uvjetuju potporu ili pozitivna izvješća o radu sveučilišta prihvaćanjem ili provedbom njihovih pravila. Stoga je autonomija sveučilišta u stvarnosti neizbježno ograničena pravima i stvarnom moći osnivatelja, ali i onih koji podupiru sveučilište ili pak nad njegovim radom provode stručni nadzor. Iz svega navedenog proizlazi da ograničenja autonomije sveučilišta nije dopušteno ni na koji način u dijelu koji se odnosi na temeljni sadržaj iste, ali je ograničeno i dopušteno i sadržano u ovlastima osnivatelja odnosno onih koji između ostalog imaju nadzorne ovlasti nad radom visokih učilišta te je ograničenje dopušteno da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak javni moral i zdravlje. Dakle, propisivanje većine koja je zapravo statutarna građa čini se da nije u skladu načelom autonomije sveučilišta. Zatim kada govorimo o čl. 18. koji kaže da zaposlenici sveučilišta su službenici i namještenici. Dakle, službenik je osoba koja kao redovito zanimanje obavlja poslove iz djelokruga državnih, lokalnih ili javnih tijela. Radni odnos državnog i lokalnog službenika posebne je vrste i na njega se primjenjuje posebno radno zakonodavstvo, a podredno opće radno zakonodavstvo, kolektivni ugovori te drugi izvori radnog prava. U našem pravnom sustavu već dugo vlada totalni košmar u nazivlju kod radnih odnosa osoba koje plaće primaju iz državnog proračuna. Zaposlenici sveučilišta nisu službenici i namještenici, s takvom bi se praksom trebalo konačno prekinuti. Stoga bi se čl. 18. st. 1. ovog predloženog zakona trebao brisati dok bi st. 2. glasio, radna mjesta i uvjeti radnih mjesta za zaposlenike sveučilišta utvrđuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje zatim propisima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u javnim službama i statutom sveučilišta. Zahvaljujem. govorit će ispred Kluba zastupnika HDZ-a.

Uvaženi ministre, državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, Klub zastupnika HDZ-a će naravno podržati donošenje Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti. A evo kada je riječ o izobrazbi kadrova za potrebe hrvatske vojske valja svakako na početku podsjetiti da se ona već godinama odvija u suradnji sa sveučilišnom zajednicom u RH, a podsjetit ću da prvi, da su prvi programi sveučilišne izobrazbe započeli 1992. godine za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Nakon toga započeo je program kadet kao oblik sveučilišne izobrazbe za druge grane i rodove hrvatske vojske. Zatim su 2014. godine akreditirani sveučilišni programi vojno vođenje i vojno inženjerstvo koji su izvođeni i još uvijek se izvode zajedno sa Sveučilištem u Zagrebu i u Splitu, a 2017. godine je akreditiran sveučilišni program vojno pomorstvo koji se izvodi zajedno sa Sveučilištem u Splitu i nedavno akreditirani poslijediplomski specijalistički studijski program vojno vođenje i upravljanje. I naravno da evo kad ovo sve pogledamo i analiziramo ovakav razvoj sustava izobrazbe za potrebe obrambenog sustava uslijedio, slijedio je svakako i strateške odluke političkog i vojnog vodstva RH iz razdoblja osnivanja hrvatske vojske i Domovinskog rata kada je odlučeno da će se hrvatska vojska razvijati kao integralni dio hrvatskog društva, a da će izobrazba časnika hrvatske vojske osigurati njihovu potpunu društvenu uključivost i povezanost sa hrvatskim građanima i hrvatskom narodu. I naravno kao logičan slijed ovog razvoja izobrazbe za potrebe hrvatske vojske pokrenuta je i procedura za donošenje Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti. I time bi se svakako stvorile pretpostavke za transformaciju Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman u moderno Sveučilište obrane i sigurnosti koje će u potpunosti zauzeti svoje mjesto u akademskoj zajednici RH. A podsjetit ću da je ovo upravo ova godina 30-ta obljetnica od osnivanja prvih postrojbi hrvatske vojske koja je stvarana u Domovinskom ratu pa je u tom smislu evo i vrijeme osnivanja ovog sveučilišta simbolično. Prije svega Strategiji nacionalne sigurnosti, a onda i dugoročnom planu razvoja oružanih snaga za razdoblje od 2015. do 2024. i svakako će se donošenjem ovog zakona osigurati i stvoriti okvir za osnivanje sveučilišta kao prije svega visokoobrazovne institucije, a onda i znanstveno istraživačke ustanove za potrebe obrambenog sustava i domovinske sigurnosti i time će se svakako stvoriti ključni uvjeti za daljnji razvoj sposobnosti hrvatske vojske, sustava domovinske sigurnosti i vojnog umijeća kao znanosti što je izuzetno bitno. Dakle, bitna je osobito ta znanstveno-istraživačka, znanstveno-istraživački dio, znači područje rada budućeg sveučilišta obrane. Ja ću samo podsjetiti da trenutno u RH ne postoji niti jedna ustanova koja se bavi znanstveno-istraživačkim radom u području vojnih znanosti. I stoga će Sveučilište obrane i sigurnosti pružiti osnovu za razvoj vojnih znanosti, a između ostaloga otvorit će se i mogućnost ravnopravnog sudjelovanja u međunarodnim projektima obrambeno znanstvenih istraživanja i to u svojstvu nositelja projekata što dosada nije bilo moguće dakle u statusu trenutnog visokog učilišta Dr. Franjo Tuđman. Svakako to će omogućiti snažnu afirmaciju hrvatske vojske na međunarodnoj sceni, ali i suradnju i partnerstvo sa sličnim obrambenim sveučilištima u zemljama članica NATO-a i EU, već smo ih napominjali Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Poljskoj, Češkoj itd., s kojima Oružane snage RH tradicionalno imaju aktivne programe suradnje. Što se tiče samog postupka akreditacije o kojem je puno evo već do sada bilo riječi, sveučilište će biti osnovano koliko god to neki ovdje nazočni kolege iznose u suprotnom značenju, bit će osnovano u potpunosti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o osiguravanju kvalitete i znanosti u visokom obrazovanju. A način akreditacije dakle prijenosom nositeljstva nad studijskim programima čiji su nositelji trenutno sveučilišta u Zagrebu i Splitu i slijednom reakreditacijom u skladu je sa zakonima i svakako je usuglašen sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Također, naravno prethodno proceduri donošenja zakona o osnivanju sveučilišta, podsjetit ću da su potpisani sporazumi o namjeri obaju sveučilišta za stavljanje na odlučivanje njihovim senatima odluke o promjeni nositeljstva studija, a pri tom napominjem da Članak 1. stavak 4. prijedloga konačnog, konačnog prijedloga zakona kojim je regulirano da se neće primijeniti odredbe kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije ne znači, podcrtavam ne znači da se osnivanje sveučilišta neće provesti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete. Ja ću samo podsjetiti da razjasnimo, postupak inicijalne akreditacije je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete novih studijskih programa, a reakreditacija je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete postojećih studijskih programa koji su već akreditirani, radi potvrde ispunjavanja postavljenih uvjeta i standarda za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. Dakle, inicijalna akreditacija provodi se isključivo za nove studijske programe, a budući da su ovi vojni studijski programi koji se provode u suradnji sa sveučilištima i Vojnim učilištem dr. Franjo Tuđman, a u već akreditirani, već su akreditirani, inicijalno, u čl. 28 st. 4 Konačnog prijedloga Zakona o osnivanju Sveučilišta, predviđen je postupak akreditacije u skladu s čl. 22 Zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju. Dakle, ne znači i nije istina da se na osnivanje Sveučilišta neće primjenjivati trenutno postojeći Zakon o sustavu visokog obrazovanja, osobito oni koji se odnose na osiguravanja i kvalitete. U postupku, naravno, reakreditacije koja ide 6 mjeseci nakon preuzimanja studijskih programa, naravno, potvrdit će se kvaliteta studijskih programa, provjerit će se broj potrebnog znanstvenog nastavnog osoblja, potrebne infrastrukture, sredstva za rad i sve oni, svi oni uvjeti koji već postoje. I samo ću podsjetiti, i o tome je bilo riječi da su na sličan način osnovana 2 posljednja sveučilišta, 2015. g., Sveučilište Sjever i Sveučilište u Slavonskom Brodu, koliko god to nekome bilo jasno ili nejasno, i koliko god to netko spominjao kao dobar, loš ili srednje loš primjer. I jednako tako, ovim prijedlogom ispoštivani su i kriteriji za osnivanje Sveučilišta, vezani za čl. 54 Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju vezano za broj studijskih područja, znanstvenih područja i znanstvenih polja, dakle ovi studijski programi izvode se u 3 znanstvena područja, 3 znanstvena polja, područje tehničke znanosti, polje interdisciplinarnih tehničkih znanosti, područje društvenih znanosti, polje sigurnosnih i obrambenih znanosti i interdisciplinarna područja znanosti, konkretno, polje vojno-obrambene i sigurnosno-obavještajne znanosti, a to je više od onoga što čl. 54 Zakona o znanstvenoj djelatnosti o visokom obrazovanju propisuje. I na samom kraju, zaključno, s obzirom da su ispunjeni svi uvjeti propisani zakonima, s obzirom da je prijedlog ovog zakona izrađen u suradnji i s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i s MORH-om i sa Sveučilištem u Zagrebu i sa Sveučilištem u Splitu, i s obzirom na nužnost osnivanja Sveučilišta obrane i sigurnosti kao, prije svega visokoobrazovne, a onda što je jako bitno, znanstveno-istraživačke ustanove za potrebe obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti, Klub zastupnika HDZ-a će podržati Konačni prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti.

Poštovane kolege zastupnici i zastupnice. Evo, ja ću svoje izlaganje odmah iskoristiti za malu repliku, nekoliko puta se ovdje danas spomenulo Sveučilište Sjever i Sveučilište Slavonski Brod. Upravni nadzor nad zakonitošću rada tih sveučilišta i dalje je ostalo u resoru znanosti visokog obrazovanja, dakle, pod Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a mi danas ovdje imamo prijedlog zakona koji će zapravo biti jedan veliki presedan što se tiče cjelokupnog sustava znanosti i obrazovanja. Ja ću reći zapravo, ovaj zakon od 8 stranica ili 29 članaka, evo, ja sam si sad samo u ovih posljednjih sat vremena, slušajući svih vas napisala 15-tak točaka koje smatram da su duboko, duboko pogrešne i da takav zakon u ovakvom obliku danas ne možemo donijeti. Podsjetit ću da 2014. g. upravo je SDP-ova Vlada htjela postaviti na zdrave noge cijeli sustav obrane i sigurnosti i uspostavila je, dakle izvođenje zajedničkih studijskih programa Vojnog učilišta sa Sveučilištem u Splitu i Zagrebu. No, da se vratim na ono što sam rekla da je ovo presedan. Nekoliko puta smo već čuli, i to je uistinu tako, a zadnje nam je i kolegica Puljak detaljno objasnila što zapravo to znači inicijalna akreditacija nekog studijskog programa. Radim u takvom sustavu skoro 10 godina, osobno sam napisala 10-tak elaborata studijskih programa i sudjelovala u postupku inicijalne akreditacije. Vjerujte mi, to je izuzetno jedna stroga, rigorozna procedura provjere prostornih uvjeta, kadrovskih uvjeta, financijskih uvjeta, koja će se ovdje lagano danas zaobići. Nije samo to problem što ćemo mi to zaobići, naša Agencija za znanosti i visoko obrazovanje, članica je i europskog udruženja tih istih agencija i postoji nešto što se zove i što smo mi, tako reći, pravno stekli ulaskom u EU, a to je Europski prostor visokog obrazovanja. Tu zatim dolazimo do onog problema što se isto ovdje danas nekoliko puta provlačio, a nismo dobili odgovor na to, kako će se te diplome priznavati. Što će biti s ljudima koji izađu s te institucije, koji dobe taj papir i recimo, danas, sutra, oni žele nastaviti svoje obrazovanje u Njemačkoj, Belgiji, žele se zaposliti negdje. Tko će i na koji način i kako im priznati diplome? Podsjetit ću da mi imamo već u Hrvatskoj problem kada nam primjerice, žele se zaposliti ovdje doktori medicine iz BiH, ne mogu ljudi proći nostrifikaciju diploma. Ja se samo pitam što će biti s diplomama ovakve jedne hibridne institucije koja bi trebala nastati. Zatim, što se tiče kadrova. Ministar je ovdje danas rekao da postoji i desetak doktora znanosti, osobno, ja raspolažem s podacima da ih je bilo 5, a sada su spali na 4 i da manje-više, sav kadar ostali je zapravo odradio nastupna predavanja, stekao status predavača, ali nije se napravio bitan pomak u okrupnjavanju magistara i doktora znanosti. To povlači sa sobom još jedan ozbiljniji problem a to je produkcija radova. Na vojnom učilištu uistinu postoji produkcija stručnih radova međutim od produkcija znanstvenih radova sa recenzijama, to ne postoji i zapravo se tu sustav ne pomiče s mrtve točke. Zatim kao još jednu veliku problematiku naglasila bih, problematiku intelektualnog vlasništva. Vi morate znati da primjerice na jednoj akademskoj godini na jednom studijskom programu, od 3200 kontakt sati, norma sati kako mi to zovemo u sustavu znanosti i visokog obrazovanja koji se izvode, da primjerice 1500 sati tih norma sati, pripada Fakultetu političkih znanosti, pripada kadrovima sa Fakulteta političkih znanosti. Tu dolazimo onda do još jednog drugog problema, što s ugovorima o radu tih ljudi? Neki od tih ljudi su cijeli život, cijelo svoj životni vijek su proveli na Fakultetu političkih znanosti i oni ne žele otić na novo sveučilište. Oni, ti ljudi imaju ugovore o radu. Vi ne možete nikoga prisiliti da potpiše nekakav drugačiji ugovor o radu i prisilno pređe na novu instituciju odnosno sveučilište koje bi trebalo nastati. Hvala Bogu svi znamo da ugovori o radu podliježu radnom pravu i da nikakva metoda prisile ne može se prenijeti ljude na novo sveučilište. Onda isto tako možda ajde manje važno ali opet ne baš u potpunosti nevažno, da li na novom sveučilištu koje treba nastati, uopće postoji taj birokratski aparat za rad studentima. Do sada su to obavljale studentske referade Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu. Ja nisam pronašla niti nemam informacije da oni uopće imaju urede, u prvom redu ured za rad sa studentima i studentsku referadu koja bi mogla dakle biti na raspolaganju onima kojima je to najvažnije, zapravo to su naši studenti. Također niste me uvjerili vezano za izvođenje u dva znanstvena područja, vi ste tome sad fino doskočili sa interdisciplinarnim područjima znanosti, ali osobno smatram da to nije sukladno zakonskom okviru odnosno sukladno čl. 54. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji jasno kaže da sveučilište mora izvoditi studijske programe u dva znanstvena područja. Naravno, ponovit ću opet i famozni čl. 25. koji mislim da smo ovdje ponavljali danas najviše puta, a to je po meni najspornija odredba ovog zakona, da će upravni nadzor nad zakonitošću rada obavljati Ministarstvo obrane. Takva odredba duboko je pogrešna i protivna apsolutnom cijelom nizu postojećih zakonskih i podzakonskih akata u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Zatim vezano za plaće kadrova. U čl. 18. stavku 6. se navodi da će se također cijeli sustav plaća urediti zakonom kojim se uređuje služba u Oružanim snagama. Maloprije sam pričala, dakle da većina zaposlenika radi u sustavu znanosti i visokog obrazovanja i postoji nešto što se zove kolektivni ugovor za zaposlenike u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Dakle i ovdje radimo presedan i želimo da se sustav plaće na novom sveučilište zakonskim okvirom kojim se urešuje služba u Oružanim snagama. Ja moram reći da klub SDP-a podržava razvoj sustava obrane i sigurnosti međutim ne osnivanje sveučilišta na ovakav način i nama zaista nije jasno a to smo vam rekli prilikom prvog čitanja, zbog čega se ne ide na osnivanje fakulteta, da se malo po malo zdravim i sigurnim koracima, pretvori upravo Vojno učilište „Franjo Tuđman“ u jednu zdravu, znanstveno-istraživačku instituciju koja će imati svoju glavu i svoj rep. Još moram naglasiti problematiku reakreditacije. Dakle, ovdje piše da će nakon preuzimanja studijskih programa. Ja sam vidjela prilikom javnog savjetovanja na što sam vas upozorila da ste ga trebali opet provesti budući da je prvo čitanje bilo u prošlom sazivu i ponovno je išlo na prvo čitanje u novom sazivu Hrvatskog sabora, vi to niste učinili, sam rektor sveučilišta i Sveučilište u Zagrebu, što god mi mislili o njemu kao osobi, ali je reko da postoji problem preuzimanja tih studijskih programa. Ja ne vidim da smo mi ovdje u prilogu uopće dobili niti na odboru raspravljali o jednoj jako bitnoj komponenti. Da li je uopće Sveučilište u Zagrebu i da li je uopće Sveučilište u Splitu voljno predati te studijske programe? Ja to evo zaista nisam nigdje vidjela, kao što nisam niti vidjela pisano mišljenje Ministarstva znanosti o obrazovanja koje je suglasno s ovakvim načinom osnivanja ovog sveučilišta. Drago mi je ministre, što ste rekli da vas ministar Fuchs podržava ali evo nekako, ostat ću suzdržana oko svog mišljenja, da li vjerujem ili ne tome što ste vi nama usmeno odgovorili. Mislim da je bio minimum korektnosti s vaše strane da dobijemo pod A, mišljenja Sveučilišta u Splitu i Zagrebu oko prenošenja studijskih programa i pod B, mišljenja samog ministra Fuchsa odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja što misle o ovakvom osnivanju sveučilišta, a u konačnici ako ćemo biti maksimalno korektni, i o samoj instituciji koja provodi i inicijalnu akreditaciju a i reakreditaciju, a to je Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Također, ja zaista ne znam kako će se provesti reakreditacija ako nije inicijalna akreditacija provedena sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Ne razumijem po kojim postulatima, kojim metodama će se to provesti ako nema temelja u već inicijalno provedenoj akreditaciji na taj način. I završno, samo ću podsjetit ono što uvijek kada govorimo o sustavu znanosti i visokog obrazovanja moram reći, a to je da mi danas ovdje preko noći osnivamo jedno sveučilište a već 2 g. Sveučilište u Puli koje je prošlo sve te rigorozne kriterije, još uvijek čeka dopusnicu za izvođenje studija medicine unatoč pozitivnim recenzijama i usklađenosti koju je dobilo od Agencije za znanost i visokog obrazovanja što se tiče usklađenosti s mrežom visokih učilišta. Prelazimo na pojedinačne rasprave.

Uvažene kolegice i kolege, poštovani ministre. O načinu osnivanja i zaobilaženju postupka inicijalne akreditacije već je dovoljno rečeno ne bih ovog momenta ponavljao. Želio bih ovaj čas ukazati još na nekolicinu odredbi u ovom zakonu koje su po mom mišljenju duboko upitne. Članak 25., evo upravo ću više-manje započeti s tim s čim je kolegica Radolović završila, kaže dakle Članak 25. da upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata sveučilišta obavlja ministarstvo nadležno za obranu. To je refleksija Članka 3. koji kaže da prava i dužnosti osnivača obavlja to isto ministarstvo. Tu se zapravo implicira tako nalaže Članak 48. stavak 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Međutim, taj je stavak napisan nejasno i u njemu se spominje neki sporazum kojeg zapravo ovdje nema.

Uostalom kako zapravo MORH može provoditi upravni nadzor u pitanjima kao što je npr. znanstveno napredovanje, izbor ili reizbor u znanstveno ili znanstveno nastavno zvanje. Članak 13. stavak 2. kaže se izrijekom polovicu članova savjeta imenuje senat, a polovicu osnivač Ministarstvo obrane.

Članak 14. stavak 2., sveučilišni savjet daje prethodno mišljenje o čitavom nizu pitanja koja su u nadležnosti senata. Ovo je vrlo dvojbeno. Daje doduše samo prethodno mišljenje, ne odlučuje, ali s obzirom na sastav savjeta maloprije je opisan ovo u značajnoj mjeri dovodi u pitanje autonomiju sveučilišta. Članak 18. stavak 3. na rad u sveučilište kaže se mogu se uputiti i pripadnici oružanih snaga u skladu sa zakonom kojim se uređuje služba u oružanim snagama. Stavak 4. istog članka kaže radna mjesta i uvjeti radnih mjesta za pripadnike oružanih snaga iz prethodnog stavka utvrđuju se zakonom kojim se uređuje služba u oružanim snagama i zakonom kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje. Ovo je napisano pitijski i namjerno je tako jer nije jasno sad više jesu li te osobe koje su upućene na rad u sveučilište, a pripadnici su oružanih snaga nije jasno jesu li oni sada zaposlenici Ministarstva obrane ili sveučilišta. Kako će im se odrediti i određivati plaća? Hoće li netko dobivati plaću kao brigadir ili kao docent ako je na akademskom stupnju docenta? Članak 28. stavak 1. Vlada RH će u roku od 90 dana imenovati te regulirati status i plaću privremenog rektora. Nema nikakvih kriterija ovdje, čak niti onih koji govore o redovnom izboru rektora. Apropo kaže se još ću jedanput ponoviti da za provedbu ovih zakona nije potrebno osigurati dodatno financijska sredstava u Državnom proračunu RH. To je potpuni nonsens. I još nešto za kraj neovisno o manjkavosti ovog zakona, ovo je korak u krivom smjeru. Naime, duboko sam uvjeren da su se studijski programi trebali nastaviti razvijati unutar Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu. Studiji su tamo oblikovani i podvrgnuti vanjskom vrednovanju i izvođenju po kriterijima i propisima koji uređuju visoko obrazovanje u RH. Bili su uronjeni u standarde u akademsko okruženje [[Upadica: Hvala.]] i upravo bi ti standardi i to okruženje su bili bitan generator i garante

I dobila sam doista odgovor od ministra, sukladno Članku 48. stavku 8. koji i vi ovdje problematizirate da se može nadzor provoditi od strane MORH-a kada je riječ o takvoj instituciji. I ako pretpostavimo npr. da je to u redu i da će MORH donekle provoditi nadzor nad samim sobom s obzirom na količinu osoba koje on ima u tijelima ovog sveučilišta koja nije jednaka standardnoj raspodjeli unutar ostalih tijela sveučilišta, mene zanima što mi dobivamo zauzvrat ako kažemo ovo sveučilište neće biti autonomno kao ostala sveučilišta. Je li to sigurnost? Koji bi argument bio u prilog toga?

Ja sam duboko uvjeren da je zapravo način na koji je osigurano sudjelovanje Ministarstva obrane u radu ovog sveučilišta u konačnici i u sastavu savjeta čiji polovicu članova imenuje Ministarstvo obrane, duboko sam uvjeren da se to kosi sa autonomijom sveučilišta i apsolutno mi je nejasno kako, kako ovo sveučilište može biti autonomno od Ministarstva obrane po odredbama ovog zakona. Za svaku zemlju, pa i za Hrvatsku, važno je sigurno obrana i sigurnost i zasigurno je dobro da se na način, da se to također, pokuša dići na jednu višu razinu i kroz obrazovni sustav i kroz fakultet koji bi se time bavio jer ono što je danas i ministar ovdje rekao, rekao je da će se ovo Sveučilište baviti samo tim jednim segmentom obrazovanja vezano uz obranu i sigurnost, pa me zato čudi riječ koja se koristi, znači, sveučilište, sve-učilište, dakle sveučilište bi trebalo obuhvaćati više fakulteta. Od ekonomije, matematičkih znanosti, brodogradnje, pa nadalje. Stoga mi je čudno da se pokušava znači ići na varijantu da se osnuje sveučilište. Da, ovo je važna tema, treba poticati obrazovanje u segmentu obrane, ali sigurno to bi trebalo i bilo bi primjerenije kroz sami fakultet koji bi se time bavio. Tako, dakle naravno i ja mislim. Tako i ja mislim, ja mislim da je zaista u najboljem interesu svih ovih trenutno dakle izvođenih studijskih programa u najboljem njihovom interesu zapravo, integracija ili ostanak dakle statusa integriranosti u Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Sveučilišta u Splitu, tu se ne radi samo o kontroli kvalitete, tu se radi dakle i o beskrajno širim mogućnosti izbornosti, što je imperativ ovog vremena.

Mi smo apsolutno za to da se ovi studijski programi unaprijede, mi to smatramo potrebnim, jednako tako, ali ne vidimo nikakav razlog nit garant tome u osnivanju sveučilišta. Hvala lijepa. Kolega Bakiću. Da li se slažete da zapravo pravni sustav, odnosno zakoni moraju biti koherentniji jedan drugome kako bi bio pravni sustav usklađen i kako bi bio provediv u cjelini i zašto, što, imate li uopće ideju zbog čega predlagatelj uporno negira argumente oporbe da treba ovaj prijedlog zakona uskladiti sa ostalim zakonom, odnosno Zakonom o sveučilištima?

Meni je, mene zapravo sablažnjivo, meni je zapravo sablažnjivo da mi ovdje, da mi ovdje, mi, zakonodavac, donosimo zakon u čijem prvom članku piše da se neće primjenjivati relevantan zakon. Meni je još sablažnjivije da zapravo kolegica u ime, kolegica Bedeković u ime Kluba HDZ-a, štoviše, čak u svojstvu, doduše, to nije bilo rečeno u svojstvu, ali kolegica obnaša tu dužnost, predsjednica Odbora za obrazovanje i kulturu kaže, dvaput smo učinili tako, pa možemo i treći put.

Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, smatram da je prekršen čl. 238 Poslovnika gdje kolega insinuira i iznosi neistine na račun mene kao predsjednice Odbora i to na način da tvrdim i stojim iza toga da smo dva puta prekršili zakon u osnivanju visokih učilišta nekih do sada, što naprosto, nije istina. Niti je prekršen zakon, niti jedan, u području koje regulira znanost, visoko [[Upadica: Hvala.]] obrazovanje i kvalitetu niti [[Upadica: Gđa. Bedeković, vrijeme.]] sam ja to ikada rekla.

Poštovani kolega Bakić, ja sam citirala dakle kako izgleda postupak inicijalne akreditacije, dakle što je sve potrebno da bi se neki studijski program ili evo, sveučilište, inicijalno akreditiralo. Možete li nam vi objasniti u čemu je razlika između inicijalne akreditacije i reakreditacije?

Pa dakako da je lakši, naravno, mislim o tome je već govorila i kolegica Radolović, dakle, poanta je u tome da je znatno, znatno teža stepenica za zakoraknuti na nju, inicijalna akreditacija jer upravo pri inicijalnoj akreditaciji vi morate pokazati da ste na svaki način kapacitirani da izvodite studijske programe. Dakle i kadrovski i programski i opremom i prostorom i službama i svim što zapravo je nužan uvjet, nužan uvjet da se predloženi studijski programi izvode. U tom pogledu je inicijalna akreditacija definitivno znatno zahtjevniji postupak.

Kolegice i kolege, doista smatram autonomiju sveučilišta nužnom za samo postojanje sveučilišta i preduvjetom mogućosti sveučilišta. Ona je ono što omogućava znanstveni razvoj sveučilišta jer se ono na neki način samo određuje i samo strukturira zbog čega na njega ne može, ili barem teže može utjecati bilo kakva politika. Voljela bih da svi budemo svjesni koliko je važna autonomija sveučilišta i načelno, a ne samo ovisno o pojedinačnim slučajevima. Jer smo često, pogotovo u novije vrijeme, ovisno o tome koliko nam se sviđao rad pojedinog rektora sveučilišta bili skloni itekako zanemarivati i preskakati autonomiju sveučilišta, štoviše zazivati nadzor Ministarstva znanosti nad sveučilištem zato što nam trenutni rektor nije odgovarao. Autonomija sveučilišta nešto je što treba biti za vjeke vjekova dok rektori dolaze i odlaze. Stoga se nadam da će ovo ukazivanje na važnost autonomije sveučilišta koja se zaobilazi djelomično ovim zakonom ostati kao posjetnik i pledoaje za sve buduće rasprave o autonomiji sveučilišta i da nećemo kršiti ovdje nametnute kriterije ovisno o tome koji je rektor na čelu pojedinog sveučilišta. Pokojni zastupnik Miroslav Tuđman, vrstan znanstvenik koji je sudjelovao i u radu Vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ i koji se idejno bavio njegovim razvitkom rekao je da je sporazum između sveučilišta i Ministarstva obrane jednosmjerna putanja ako prepušta samo sveučilištu brigu o znanstveno nastavnoj infrastrukturi u području nacionalne sigurnosti. Bojim se da ovaj prijedlog zakona tu praksu nastavlja. Naime, ono što, da pojednostavimo, je bilo problematično do sada u radu vojnog učilišta je upravo kadrovsko odnosno obrazovno pitanje, pitanje tko obrazuje naše vojnike? Naše vojnike više su obrazovali diplomirani politolozi nego što su ih obrazovali oni koji su stručni u vojnoj znanosti. Ako ćemo samo prebaciti postojeće programe i ako je pitanje koliko uspješno jer treba imati u vidu da čl. 27. st. 3. ne predviđa dinamiku tijeka realizacije u smislu toga da će se ono utvrditi dinamičkim planom Ministarstva nadležnog za obranu i Sveučilišta u Zagrebu, te Ministarstva nadležnog za obranu i Sveučilište u Splitu nakon što ga prihvate nadležna tijela. Mi ćemo tek vidjeti kada se i ovaj zakon izglasa hoćemo li doista ono što on nalaže uspjeti prevesti u praksu. No oni koji sada kritiziraju činjenicu da idemo odmah na sveučilište, a da smo mogli ići postepeno na fakultet, posjetit ću ih da je akreditacija učilišta odnosno njegovo pretvaranje u fakultet bila prisutna još kao ideja i proces koji se potezao 2014.g., ali se nije dozvolilo da se on doista i ostvari u praksi, dakle on je tada prekinut. Zato i sada jesmo u situaciji da preko reda odmah idemo na osnivanje sveučilišta. Doista važno je imati kvalitetnu vojnu znanost i kvalitetno vojno obrazovanje. Međutim, ukoliko ne vratimo fokus tamo gdje on treba biti i ukoliko se ne pobrinemo da razvijamo interdisciplinarnu vojnu znanost i da te kadrove zadržavamo u sustavu koji će se kasnije baviti intelektualnim razvojem naših vojnika i budućih doktora znanosti, mi ćemo nastaviti 30-godišnji proces sigurnosne ugroze RH jer do sada nije bilo dozvoljeno da se HV u onom ključnom segmentu, a to je njezin intelektualni kapacitet uopće osamostali. Hoće li taj proces početi osnivanjem sveučilišta il je to samo šareni celofan, ostaje otvoreno pitanje? Poštovana kolegice Selak Raspudić, pa dozvolite da vam možda činjenicama odgovorim. A zapravo se slažem sa svime onim što ste vi rekli. Upravo to treba biti core biznis sveučilišta, dakle s jedne strane, međutim sveučilište u sustavu obrane sada ovaj čas djeluje 48 doktora znanosti, 12 ih je izabrano u znanstveno nastavno zvanje, jedan profesor i 11 docenata. U tijeku je postupak izbora za docente još 8 doktora znanosti koji će do kraja ove godine vjerojatno biti izabrani. Osim toga još 3 doktora znanosti prikupljaju dokumentaciju i vjerojatno do kraja godine će isto postati docenti. Putem Ugovora o djelu s MORH-om ima 10 angažiranih vanjskih suradnika izabranih u znanstvene, znanstveno nastavna zvanja profesora ili docenta, a oni nisu zaposlenici drugih sveučilišta, dakle ne krade se da tako kažem kadrovi od nekih, nekih drugih visokih učilišta i sveučilišta nego se radi o umirovljenim djelatnim vojnim osobama djelatnicima drugih državnih tijela itd. No ključno je pitanje u kojem području doktora znanosti, dakle koji doktori znanosti? Nama su ključni vojni doktori znanosti, dakle u interdisciplinarnom području vojno obrambenih znanosti. To su oni kadrovi koji su 10-ljećima zanemarivani, koji su izlazili iz sustava, a podsjetit ću koji i danas će izlaziti iz sustava ako ćemo pratiti zakon o ranijem umirovljenju vojnih kadrova upravo u trenutku kada su intelektualno i znanstveno najpotentniji, dakle u 50-tim godinama se predviđa umirovljenje. Mi znamo da ako radite na sveučilištu da to nije slučaj i da trebate te kadrova zadržati. Znači pitanje je na koji način će se ako se već do sada nije sada pobrinuti za svoje znanstvene kadrove koji su nam potrebni da bi ovo sveučilište zaživjelo i da ne bi ostalo mrtvo slovo na papiru. Znači nije doktori znanosti nego doktori znanosti u kojem području.

Mene najviše brine ta nekakva nesigurnost i nedorečenost koja će se preliti na odluke naših mladih.

Slažem se kolegice Nemet, da je puno nedoumica oko ovog fakulteta i vjerujem da će se mnogi od njih morati rješavati u hodu. Doista riječ je o jednom učilištu trenutno koje je manje poznato javnosti da je itekako popularno među mlađom generacijom a čak i kao poslovno okruženje, privlačno širem spektru znanstvenika, i zbog plaća koje dobivaju a što se tiče mlađe studentske populacije, zbog mogućnosti napredovanja. Imam i vlastite bivše studente koji su trenutno u časničkoj izobrazbi, štoviše, upravo je jedan moj doktorant završava ovaj časnički smjer a planira doktorirati filozofiju. Dakle riječ je o nečemu što je od velikog interesa za mladu populaciju ali i za znanstveni kadar, zbog toga te stvari treba urediti. Ja ću čak biti i blagonaklona i reći da neke stvari ćemo možda i otklanjati u hodu jer nam je ovo prioritet no nije mi jasno što dobivamo zauzvrat ako zanemarimo autonomiju sveučilišta. Je li to sigurnost? Nemate više replika.

prije svega, žao mi je da ovdje vodimo raspravu bez ministra, mislim da bi bilo korektno da ministar sudjeluje u ovoj raspravi i da mu možemo uputiti svoje kritike. Reći ću prije svega da često privilegijama, korupciji, o klijentelizmu govorimo kao nekim praksama koje se dešavaju ispod stola, koje se dešavaju u klubovima u Slovenskoj 9, koji se dešavaju iza kamera, ali mi sve češće vidimo ovdje u Saboru da se klijentelizam i korupcija zakonski dovode u situaciju ozakonjenja. Mi ovdje imamo jedan zakon koji će omogućiti, citiram još jedan članak 1. stavak 4. ovog zakona „Na postupak osnivanja sveučilišta iz stavka 2. ovog članka, ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju osiguranje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije“ Donosimo zakon koji donosi mogućnost da se na osnivanje sveučilišta, ne provodi zakon koji bi se trebao na njega provoditi. Da neko ministru Banožiću dođe i kaže da bi trebalo zaposliti nekog njegovog na sveučilištu, to bismo nazvali korupcijom i klijentelizmom no ako sa 20. str. jednog zakona odredimo da se sveučilište bez ikakvoga akreditacijskog postupka osniva, onda to nije korupcija, onda to nije klijentelizam. Neki dan smo imali ovdje zakon, izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima, dakle gdje imamo istu situaciju, kad bi neko ministru Medvedu došao i rekao pa molim te sredi mi nešto da dobijem neku braniteljsku mirovinu, onda bi se to smatralo korupcijom ali mi smo sad zakonom doveli mogućnost da sam ministar osniva povjerenstvo i da određuje ko ima pravo na status branitelja a tko nema. To se zove legalizirana, sistematska korupcija. Ovdje dakle imamo i pitanje imena sveučilišta, „Franjo Tuđman“, nakon histeričnih reakcija na prvom a vidjeli smo i na drugom čitanju, na svako propitivanje uloge Franje Tuđmana u ratu u BiH-u, postavilo se pitanje treba li se dakle, pazite, Sveučilište obrane i sigurnosti, naglasak je na tome, zvati po Franji Tuđmanu, s obzirom na presudu suda, Haškog suda u slučaju Prlić i drugi u kojem stoji da je Franjo Tuđman bio sudionik udruženog zločinačkog pothvata s ciljem etničkog čišćenja u BiH-u. Drago mi je da smo danas dobili prvi puta izravan i nedvosmisleni odgovor na pitanje je li to točno jer smo do sada dobivali samo histerične reakcije na izrečenu istinu. Ali smo dobili i odgovor na pitanje zašto su te reakcije bile histerične i zašto nije dolazilo do bilokakvog, dakle da li je ovo točno ili ne, da li smo citirali točno presudu Haškog suda ili ne. Pa imali smo histerične odgovore zato jer kad bi se dalo odgovor na to pitanje, onda bi se trebalo ili lagati ili priznati istinu. Branko Bačić danas je u Saboru lagao jer je rekao da Franju Tuđmana Haški sud nikada nije proglasio sudionikom udruženog zločinačkog pothvata, to nije točno. U nepravomoćnoj presudi čiji je zaključak podržalo i sudsko vijeće u žalbenom postupku, nije i nije osporeno u pravomoćnoj presudi suda, rečeno je upravo to. Znači, Branko Bačić i njegova stranka pristali su na poštivanje Ustavnog zakona o suradnji sa Međunarodnim kaznenim sudom kao što su i na taj zakon inkorporirali u Hrvatsko pravosuđe, stoga ću taj dio presude vrlo rado dati onima koji ga osporavaju i žao mi je da ovdje nije ministar, da pročitaju tu presudu i da zapravo postavimo pitanje u čemu je problem citirati presude Haškog suda u Hrvatskom saboru. Skandaliziranjem umjesto racionalnom argumentacijom, dolazimo do situacije u kojoj svako javno kritiziranje pa i benigno postavljanje pitanja, ozbiljan rizik za verbalno, pravno pa i stvarno nasilje. A svako propitivanje dovedeno do samog ruba zakonitosti, mi smo danas ovdje čuli da je to protuustavno, nisam baš čula da je Franjo Tuđman u Ustavu, to je logični nastavak legalizirane korupcije i sistemski utkane nejednakosti koju HDZ afirmira i promiče ali se sada dovodimo u situaciju legaliziranja u kojima obespravljena većina [[Upadica Radin: Hvala lijepa, vrijeme.]] neće imat pristup sveučilištima niti drugim institucijama. Kolegice Peović, pripadali ste u tom trenutku zeleno-lijevom bloku kao jedinoj parlamentarnoj opciji koja nije prisustvovala obljetnici Oluje. Ovaj Sabor donio je deklaraciju o Oluji i ako već djelujete kroz institucije onda bi bilo za očekivati da ih imate i pravo kritizirati, s čime ću se složiti jer smo u demokraciji, ali i da poštujete njihovo postojanje. Što se tiče osnivanje ovog sveučilišta, znate li možda zašto je za ovo sveučilište kao vojno napravljena iznimka u Zakonu o znanosti da nadzor nad njime preuzima MORH jer vjerujem da bismo mogli kritizirati što neće biti autonomno da trebamo razumjeti sve procese koje se tiču sigurnosti vojne znanosti. Sudjelovanje na obilježavanju obljetnice Oluje je potpuno jedna svojevoljna i nadam se dakle samo razumljivo dana odluka svakom ponaosob. Osim toga kao što ste spomenuli bila sam članicom jednog saborskog kluba pa se na razini kluba donose neke odluke i mislim da je to stvarno, ne znam zašto bi to bila ikakva diskvalifikacija nekog jer nije bio na obilježavanju Oluje. Puno veći problem je da se u Saboru ne može citirati presuda Haškog suda, to je problem, to je histerija i to je potrebno nepotrebno. Bit na obljetnici Oluje to je stvar osobnog izbora po meni. Potpredsjednik Reiner. Poštovana zastupnice Peović. Na drugi dio vašeg izlaganja mi ne pada na pamet uopće da se referiram jer to što vi mislite o dr. Franji Tuđmanu je duboko krivo i duboko različito od onoga što misli većina hrvatskih građana. Međutim, referirat ću se na ono kad ste stalno spominjali korupciju, korupciju vezano uz inicijalnu akreditaciju, onda bi trebali znati da se inicijalna akreditacija provodi isključivo za nove studijske programe. Sveučilište obrane i sigurnosti osnivanje se spajanjem već akreditiranih studijskih programa i u skladu s time na temelju čl. 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, u čl. 28. st. 4. ovog prijedloga zakona o kojem vi govorite, koji imamo sad pred sobom, propisuje se da će ministar nadležan za visoko obrazovanje, za visoko obrazovanje u roku od 6 mjeseci od dana spajanja studijskih programa iz čl. 1. st. 2. pokrenuti postupak reakreditacije sveučilišta, [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] prema tome nikakva bulažnjenja, moram to tako reći o korupciji s tim nemaju veze [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] nego je sve vrlo jasno. Znači sadašnji programi koji se izvode kao što su vam već kolege unaprijed i prije prethodno objašnjavali provode, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu reakreditacija sveučilišta koja još uopće ne postoji je takva vratolomija zakonska da me zbilja čudi da baš na toj točki idete braniti ovaj zakon. Potpuno je nesuvislo da reakreditiramo nešto što nije prošlo akreditaciju i istina je da su dva sveučilišta isto tako u vrlo sumnjivim okolnostima dobili status sveučilišta. Znam mnoge primjere koji pokazuju da to nije korektno, ali to ne bismo trebali utkati u naš zakone. Ovi zakoni bi trebali osiguravati kvalitetu. Kvaliteta kroz akreditaciju znači osiguravanje kvalitete studijskih programa je neki minimum u znanstvenom svijetu da bismo nešto nazvali sveučilištem. Hvala lijepo. Poštovana kolegice. Jednako tako ni ja se neću osvrtati na drugi dio vašeg izlaganja jer sam o svemu tome rekla kad sam podigla povredu Poslovnika. Što se tiče ovog dijela vašeg izlaganja u kome ste pokušali naglasiti da mi zapravo ovdje donosimo jedan zakon na način da kršimo dva druga zakona, osobito jedan, a to je onaj o osiguranju kvalitete u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Ja ću vam ponovo po ne znam koji puta i svima ostalima ponoviti, da se ovdje radi o statusnoj promjeni akreditiranih programa kao legitimnom postupku osnivanja visokog učilišta koji je već primijenjen na neka sveučilišta, kolikogod neko tu smatrao da je to dobro ili loše, to je legitimni postupak. Ovi programi su već inicijalno akreditirani i ne izvode ih Sveučilišta u Zagrebu sama ili u Splitu sama nego u suradnji sa visokim odnosno vojnim [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] učilištem postojećim dr. Franjo Tuđman i kao takvi su inicijalno akreditirani.

Drugo, pitanje i vlasničkih prava i intelektualnih prava nad kolegijima koje izvode kolege iz Splita i u Zagrebu. Znači niz je vratolomija koje se ovdje izvelo da bi se nešto sa 20 stranica legaliziralo kao sveučilište dok zapravo drugi prolaze jedan ozbiljan proces akreditacije. Kolegice Peović, ništa nije rađeno na pamet nego u suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i usklađeno sa razvojem mišljenja konačni prijedlog zakona, mogli ste to pročitat. Mogli ste vidjet da se oni slažu s takvim načinom i jasno obrazlažu, što su vam kolege moji i rekli, da su već akreditirani programi i da se sporazumom između splitskoga i zagrebačkoga sve riješeno. Ne znam o čemu vi danas govorite i zašto prodajte maglu. Vama po vašem izlaganju vjerojatno najviše smeta ime toga sveučilišta. Smeta mi proces akreditacije itekako, dakle to što je neko rekao da se slaže s tim znači to i je problem. Vi zapravo legalizirate korupciju, radite zakone koji će omogućiti da se zaobilaze drugi zakoni. I samo ću reći za kraj, da ću članovima HDZ kao jedan u gestu poziva na racionalnu argumentaciju ako se ne slažete sa mojim stavovima podijeli stranicu presude Haškoga suda koja govori o onom o čemu sam prethodno govorila i nadam se da se nećemo na histeričan način raspravljati sa političkim neistomišljenicima nego da ćemo se držati neke faktografije u tom smislu evo podijelit ću vam kolege ove papire. Imamo dvije povrede Poslovnika. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegica je povrijedila Članak 238. svojim javnim govorenjem želi obmanuti hrvatsku javnost jer negira ono što su ljudi napravili u skladu sa zakonom. Znači od Članka 1. do 29. za nju ni jedan nije u skladu sa zakonom. Meni nije jasno gdje je ona to konzultirala pravne stručnjake i od kud joj hrabrosti da na takav način [[Upadica: Hvala.]] obmanjuje hrvatsku javnost. Bilo bi legitimno da je replika, ali nije replika.

Članak 239., upućujem prigovor na vas jer ni u jednom trenutku niste zaustavili kolegicu u pričanju ovih gluposti. Em se nije držala teme ako ćemo najblaže, najblaže rečeno, em druga stvar konstantno svojim, ne branimo slobodu govora, ali rušit temelje hrvatskog društva, hoćemo pričat ovdje da je Domovinski rat bio građanski, hoćemo pričat o hrvatskim manjinama koje su na području RH da ovdje ne smiju živit? Ista stvar kao za gospodina Šimičevića, bila je replika. Ma da mislim da biste stvarno trebali izdat opomenu, ne može kolega govoriti da zastupnica govori gluposti, to se u Hrvatskom saboru prema Poslovniku u Članku 238., ne bi smjelo raditi.

Gospođa Zdravka Bušić, izvolite. Još jedna povreda Poslovnika, gospodin Ante Bačić, izvolite. Ako netko citira ovakve stvari. Znači ja se suzdržavam ne reći nešto teže. I apeliram i moje kolege ovdje, apeliram sredinu MOST-a, Domovinskog pokreta i ostale di na zakone di se minjaju dvi stvari nas prozivanju da samo nedomoljubni da nismo suvereni, a ovdje muče i gledaju vas.

Žao mi je. Znate meni je najteže kad to radim.

Izvolite, gospođa Bušić izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče sabora. Ja se nadam da moja rasprava neće izazvati ovoliko. Osnivanje sveučilišta poštovani državni tajnici i pomoćnici ja bih htjela reći nekoliko riječi na ovu temu jer stvarno ovo je jedan ja mislim izvanredan, izvanredna prilika da kažemo ono kako je razvijao i kako smo do ovoga dana, današnjega dana došli. Osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman zapravo je ja bih rekla posljednji korak u mirnodopskoj transformaciji Hrvatskog vojnog učilišta u visoko obrazovnu i znanstveno istraživačku ustanovu za potrebe obrambenog sustava i u skladu je sa strateškim smjernicama strategije nacionalne sigurnosti i budućem razvoju Oružanih snaga RH. Takva visokoobrazovna ustanova za vojne znanosti odnosno obrambena i strateška znanstvena istraživanja iz sustava domovinske sigurnosti je neophodna za RH. Važno je obrazovati vojni kadar koji danas može odgovoriti svim izazovima s kojima je suočen današnji suvremeni svijet. Podsjećam učilište odnosno časnički centar kojega ćete se svi vi sjetiti kako se učilište nazivalo do početka 1993. godine iz prva je isključivo služilo usavršavanju, usavršavanju našega ratnog časničkog i dočasničkog kadra i svi mi dame i gospodo dobro znamo koju ulogu je ovaj časnički centar imamo u razvoju oružane sile RH. Ratni časnici i dočasnici mahom dragovoljci Domovinskog rata bez ikakve prethodne vojne naobrazbe svoja su iskustva s terena u njemu nadopunjavali nužnim teoretskim znanjem. Nakon Domovinskog rata učilište je i dalje služilo profesionalnom usavršavanju djelatnih časnika i dočasnika kroz različite programe izobrazbe u dočasničkoj, časničkoj i zapovjedno stožernoj i ratnoj školi. No postupno u suradnji s Hrvatskom sveučilišnom zajednicom razvijali su se dalje i programi školovanja mladih akademski obrazovanih budućih časnika HV-a najprije kroz program kako se nazivao sjećate se kadet mislim da se zvao, a potom i kroz studijske programe vojnog upravljanja i inženjerstva. Sveučilište obrane i sigurnosti bit će sada potpuno uvezano u sustav hrvatskog visokog obrazovanja. Ono će generirati naraštaj novih akademski obrazovanih časnika HV-a, ali i služiti usavršavanju kadra za naš cjelokupan sustav domovinske sigurnosti. Hrvatsko vojno učilište se i danas i do sada i do sada se bavilo, a počelo je dosta rano, znanstveno istraživačkim i nakladničkom djelatnošću, a to smo i svjedoci bili ovdje, a za pretpostaviti je da će sada nakon osnivanja Sveučilišta obrane i sigurnosti na njih biti stavljen još veći naglasak. Želim izraziti svoju punu potporu ovom nastojanju i dat ću podršku, svoju punu podršku ovom zakonu i osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti koji nosi časno ime utemeljitelja moderne hrvatske države.

Evo uvažena kolegice vi ste rekli razloge zašto nam treba sveučilište. Ja bih htio nadodati isto tako da smo mi sad kao članica NATO saveza i da mi doista moramo biti poput drugih zemalja, poput Francuske, Njemačke, Poljske, da imamo svoje sveučilište, gdje ćemo iskoristiti iskustva Domovinskog rata, obrazovati časnike i dočasnike i biti spremni od svih mogućih ugroza. Ne mislim da je tu samo u pitanju rat nego sve ove nedaće koje pritišću suvremeni svijet.

Osim toga, mi se doista možemo i ponositi koliko su naši časnici i dočasnici dobili i komplimenata dok su bili na tim vojnim učilištima.

Uvažena kolegice, smatram da je izuzetno bitno i drago mi je da ste to istaknuli, važnost izobrazbe hrvatskog vojnika i HV-a u nastajanju u vrijeme 90.-tih godina i u vrijeme Domovinskog rata, izuzetno mi je drago što ste to istaknuli zbog činjenice da je zapravo daljnji razvoj, dakle sustava obrazovanja HV-a zapravo samo nastavak strateške odluke političkog i vojnog vodstva RH na čelu s dr. Franjom Tuđmanom u razdoblju osnivanja HV-a i razdoblju Domovinskog rata.

Evo kolegice Bedeković, hvala vam lijepa, nemamo dovoljno vremena o tome.

Tako da, hvala vam lijepa, evo mogli bismo o tome dosta govoriti, nadam se da ćemo imati, a ja se nadam da prisjetit ćemo se malo, prisjetimo se svi malo tih dana i tih godina, pa ćemo drukčije razgovarati o ovom, o ovom sada vojnom učilištu odnosno sveučilištu do točke do koje smo došli stvarno možemo biti ponosni i biti malo skromniji. Poštovana kolegice Bušić, poštovani potpredsjedniče sabora. Pa evo upravo ste se i sami prisjetili 90.-tih na poziv predsjednika Tuđmana vratili ste se u Hrvatsku, pratili ste od vojnih operacija, osnivanja vojske, vjerujem da bi predsjednik Tuđman danas bio ponosa šta imamo ovakvu vojsku, što smo dio NATO-a, što sudjelujemo u vojnim operacijama ravnopravno. Sami ste govorili o obrazovanju naših časnika u Americi i dan danas se i Oluja i mnoge naše ratne operacije proučavaju i na West Pointu i na mnogim školama, ponosni smo da možemo danas imati sveučilište, da još imamo generaciju časnika koji su vodili te operacije koje vi znate i koji isto tako mogu prenijeti ta znanja koja su bila operativna u vojnu znanost i budućim kadetima.

Ali bilo bi dobro da mirno, razložno i zapravo racionalno o ovome raspravljamo, što nam to znači, što će sada značiti za Hrvatsku državu u ovim izazovnim vremenima za cijeli svijet, a ne samo za nas, što će značiti ovo hrvatsko sveučilište za Hrvatsku, za obranu i za sigurnost Hrvatske države i da bez nekih, ja bih rekla da se oslobodimo ovih svih naših pa ako hoćete i ideoloških pristupa nego jednostavno vidimo probamo shvatiti što nam to znači i što nam je značio hrvatski vojnik u početku [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] a što će nam značiti danas ili sutra. Hvala lijepa gospođo Bušić, hvala vam nemate više replika.

Neka to bude jasno.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo zadovoljstvo mi je da danas možemo dat i osobno mogu dat potporu novom odnosno Konačnom prijedlogu zakona o Sveučilištu obrane i sigurnosti koje će nositi ime prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Mislim da su sve kritike koje su došle iz sabornice u prvom čitanju, da je ministarstvo poprilično uvažilo i ovaj prijedlog zakona mislim da je poprilično uravnotežen i da osigurava s jedne strane potrebu domovinske sigurnosti, a s druge strane kao što je kolegica Bedeković više puta naglašavala, osigurava i osiguranje kvalitete i svih standarda u sustavu znanosti. Pa ajmo možda da odgovorimo na nekoliko ovih zadnjih kritika koje su možda dolazile iz oporbe, prvo je pitanje načina osnivanja odnosno usklađenosti sa Zakonom o znanosti i visokom obrazovanju. Kao što smo istaknuli da su između čitanja usklađene su i uloge Senata i sveučilišnog savjeta, hvala lijepa da ste usvojili, imamo u odboru komentar, da se uskladi i studentsko predstavničko tijelo odnosno da studenti imaju 15% članova u Senatu. Procedura koja su prošla i zadnja dva sveučilišta i Sveučilište Sjever i Sveučilište Slavonski Brod, prema tome tu nema ništa nelegalno, nema ništa sporno, ja evo čestitam javno i kolegama i na Sveučilištima Sjever i Slavonski Brod. Vjerujem da osnivanje takvih regionalnih sveučilišta doprinosi itekako razvoju pojedinih regija. Jasno su definirana i tri područja tehničke, društvene, interdisciplinarno područje, a možda jedno od najviše što smo raspravljali bilo je pitanje zašto vojno sveučilište pod Ministarstvom obrane.

Radi se o sustavu velikih škola, sveučilište je osnovao Napoleon, a i dan danas sveučilište pod upravom Francuskog ministarstva obrane i niko ne radi problema oko toga. Osobno sam po struci meteorolog, oceanograf čak sam razmišljao da nastavak karijere nastavim na tom sveučilištu, imaju odličan meteorološki dio, lansiraju vojne meteorološke satelite, prema tome to sveučilište je jedan od primjera, a vjerujem da su i kolege iz Ministarstva obrane dali još dosta primjera NATO zemalja koje imaju slična sveučilišta. Zatim bilo je pitanje kapaciteta, ovo sveučilište nikad neće imati desetke tisuća studenata i uopće neće utjecati na nazovimo to tržište studenata u Hrvatskoj, ono će uvijek biti za potrebe domovinske sigurnosti, možda i šire. Ja se tu želim zahvaliti i ministru BAnožiću, ali i prethodniku, sjećam se i ministra Krstičevića još dok sam ja bio u vladi kao i svim prethodnim ministrima koji su ovaj projekt podupirali, a to se vidi i na način da 50 doktora znanosti postoji odnosno budućih doktora znanosti ima u proceduri odnosno dobivanja na doktorskom studiju doktorata. Treća stvar koju bi još u zadnjoj minuti istaknuo, to je program vođenje-upravljanje.

S obzirom na vaše znanje i iskustvo u europskim fondovima, hoće li ovo sveučilište, osnivanje ovog sveučilišta ipak dati mogućnost da Ministarstvo obrane ne bude samo onaj koji je partner u projektu nego da zapravo to sveučilište može biti nosioc projekta, što nije ista kvalifikacija ili si nosioc projekta? Pa upravo ste dali još jedan argument vrlo bitan za osnivanje ovog sveučilišta a to su i specijalizirani fondovi kako u Bruxellesu, tako u NATO-u. Dakle vrlo su restriktivni u tome ko se može prijaviti a isto tako, imat ćemo i nemojmo zaboraviti da je ovo sveučilište za obranu i sigurnost, imamo sustav i domovinske sigurnosti za koje će se proizvoditi kadar a znamo da će i MUP administrirati tri nova fonda u slijedećem financijskom razdoblju za koji će se moći izvući sredstva za domovinsku sigurnost. Paralelno s tim, 25% kohezije treba ić na istraživanje i razvoj a znamo da je i uvjet NATO-a da 2% BDP-a dajemo na trošak vojske, želimo imati što veću domaću komponentu i našu industriju koja to može podnijeti.

Pa kao što sam već reko, ovo sveučilište će biti specijalizirano, evo primjere Call – Politecnica, ono ukupno ima 300 studenata. Dakle cijelo sveučilište ima 300 studenata, vrlo male klupe, specijalizirani program, tako da kolege će biti prvenstvo će biti namijenjeno sustavu domovinske sigurnosti, ali ono gdje ja vidim potencijal a to sam i kolegama u raspravi na odborima reko, upravo u tom razvoju leadershipa i menadžmenta, čak i šire za građanstvo i za industriju jer upravo kao što sam reko, primjer u svijetu je da vojska najbolje razvija leadership vještine. Nemamo, ima jako puno menadžment škola, NBA programa ali jako mali leadership odnosno sustava obrazovanja koje razvija vještine vođenja i vojska je tu najbolji primjer a jako je dobro da imamo i naše ratne generale koje vjerujem da će biti uključene u programe.

Poštovane kolegice i kolege, evo od jutra danas raspravljamo o Prijedlogu Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, puno je toga rečeno, koliko mi vrijeme evo dozvoljava, ja bi samo nekoliko riječi o nekakvim ključnim još, evo točkama koje su se najviše spominjale, htjela reći nekoliko riječi čisto istine radi i čisto stvarnog činjeničnog stanja radi. Upravni nadzor, dakle ovdje se govorilo u nekim raspravama pojedine kolege, o tome da se zapravo upravni nadzor koji bi nad zakonitošću, naravno rada budućeg sveučilišta trebalo vršiti Ministarstvo obrane, nije u skladu sa zakonom, pa je to bilo pokušano objasniti se na različite načine. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, stavkom 4. je propisano da visoka učilišta za potrebe vojnog i policijskog obrazovanja osniva Vlada RH na dva načina, sukladno uvjetima koje predviđa ovaj zakon ili ne i, ili kao ustrojbene jedinice nadležnih ministarstava. Čl. 8. istog zakona kaže da upravni nadzor nad zakonitošću rada općih akata visokih učilišta iz stavka 4. tog članka a to su visoka učilišta za potrebe policije i vojske, vrši ministarstvo nadležno za unutarnje poslove odnosno ministarstvo nadležno za obranu. I ja ovdje ne vidim niti kršenje zakona, niti nešto što je napravljeno namjerno da bi se nešto zaobišlo jer ovdje, ovo sveučilište neće biti osnovano kao ustrojbena jedinica Ministarstva obrane nego sukladno uvjetima koje predlaže odnosno predviđa Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Što se tiče inicijalne akreditacije odnosno reakreditacije i primjene Zakona o osiguravanju kvalitete u sustavu visokog obrazovanja, već sam nekoliko puta rekla sve i ne želim ponovno objašnjavati, objasnila sam razliku između inicijalne akreditacije, reakreditacije i još jednom ponavljam, da čl. 1. stavak 4. predloženog zakona kojim se regulira da se na osnivanje ovog sveučilišta neće primijeniti odredbe inicijalne akreditacije na znače da se na rad sveučilišta i da se osnivanje sveučilišta neće provesti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete zbog činjenice da je predviđena reakreditacija u roku od 8 mjeseci, pardon u roku od 6 mjeseci nakon što se preuzmu programi iz, od Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu i već smo napomenuli da postoje potpisani sporazumi o namjeri sveučilišta za stavljanje na odlučivanje njihovim senatima odluke o promjeni nositelja studija. Tu ću sad malo stati i reći da postoje sporazumi, postoji namjera i ne mogu shvatiti zašto pojedini kolege upravo se referirajući na ovo na neki način dovode u situaciju da anticipiraju nešto što će se dogoditi u budućnosti, a anticipiraju da sveučilišta odnosno senati sveučilišta neće propustiti programe odnosno čak imam dojam da su sugeriraju već sada senatima Sveučilišta u Zagrebu odnosno u Splitu da ove programe ne prepuste. Dakle, svi ovdje se maltene kunemo u to da smo stava da podržavamo osnivanje ovog sveučilišta, svi, a s druge strane pojedini od nas ovdje pronalaze 100 mogućih načina i 100 mogućih zamjerki da se sveučilište ne osnuje i 100 mogućih zamjerki u smislu nezakonitosti cijeloga ovoga postupka.

Prvu repliku ima gospodin Damir Bakić. Prije svega kolegice Bedeković mislim da niste kompletno citirali stavak 8. Članak 48. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, rekao sam u svom izlaganju da je on donekle pitijski napisan i da na kraju te rečenice se spominje neki sporazum koji onda dovodi u pitanja na što se zapravo taj članak 8., stavak 8. oprostite referira. Kad sam se referirao na vaše reference oko osnivanja dvaju prethodnih sveučilišta upotrijebio sam krivi glagol. Nisam trebao reći da se zakon kršio, trebao sam reći da se zakon zaobilazio. Zaista mi to nije bila namjera i zaista se ovaj moment iskreno zbog toga ispričavam. Međutim, pitanje ostaje vam osobno.

I dalje ne smatram da se zakon bilo koji zaobilazi i ne smatram da Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo donoseći ovaj zakon zaobilazi sve zakone koje je do sada donio uključujući i Zakon o znanosti i visokom obrazovanju i Zakon o osiguravanju kvalitete, da bi osnovalo ovo sveučilište. I ne mislim da je riječ o eroziji. Mislim da je riječ o pronalaženju svih mogućih izlika i svih mogućih načina da se ovo sveučilište ne osnuje, a statusna promjena akreditiranih programa je legitimni postupak i legitimna mogućnost kod osnivanja visokih učilišta odnosno sveučilišta, legitimni. Poštovana kolegice Bedeković mislim da ste u raspravi dotaknuli problematične točke ovoga zakona. Sveučilište obrane i sigurnosti sigurno neće biti dio ustroja Ministarstva obrane ili Oružanih snaga RH već djelovati kao javna ustanova, a Ministarstvo obrane će provoditi u ime RH obveze osnivača. To me podsjeća na ovaj dio iz jedinica lokalne samouprave gdje mi dolazimo iz velikih gradova kada smo osnivači nekih pojedinih osnovnih škola, ali ingerenciju potpunu i pravu nad njima ima Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Mislim da u tome leži ključ da se dodatno treba pojasniti tko je osnivač, a tko stvarni zapravo nositelj ovoga projekta i voditelj niti vodilje u svemu ovome što bi u svakome slučaju prije svega pohvalio i rekao da je u hrvatskoj javnosti dočekano kao konačno rješenje. Poštovani kolega zahvaljujem vam na ovom pitanju i vašoj konstataciji osobito u onom dijelu i ja ću to potvrditi da je doista stvarni nositelj ovoga projekta Ministarstvo obrane. I uzimajući u obzir sve specifičnosti budućeg Sveučilišta obrane i sigurnosti sve ovo je potrebno dakle itekako uzeti u obzir i ističem još jednom da je Ministarstvo obrane u suradnji, u suradnji, tijesnoj suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja sveučilištima koje smo spominjali jel, pripremilo ovaj zakonski prijedlog.

Poštovana kolegice, poštovani potpredsjedniče sabora. Jedna je da tu kršimo neki zakon da bi osnovali sveučilište, što nije točno, poštuje se apsolutno i Zakon o znanosti i visokom obrazovanju i Zakon isto o kvaliteti. Drugo, neka teza se pokušava staviti, a gdje je mišljenje Ministarstva znanosti? Evo kolegica Radolović je to postavila, nije bila u vladi, ne zna kako vlada funkcionira, vi ste bili ministrica, znate da ne može točka doć na vladu da nema pozitivno mišljenje i dva puta je ova točka dobila pozitivno mišljenje i dok je bila i ministrica Divjak i sada dok je ministar Fuchs. Prema tome, sve u skladu sa zakonom, procedura je slična kakvu smo imali na prethodna dva sveučilišta, a čini se da ljude možda najviše brine da ovo sveučilište nosi ime Franje Tuđmana. Uvaženi kolega zahvaljujem vam na, evo zapravo više komentaru nego pitanju. Naravno da je jasna procedura pripreme ovog zakona i jasna je činjenica, a to vi i ja znamo kao bivši članovi vlade da nijedan zakonski prijedlog ne može doći pred saborske zastupnike, a da pri tom ne prođe dakle sve moguće provjere i da ne prođe Ured za zakonodavstvo vlade RH i u tom kontekstu potvrđujem ono što ste vi rekli ovaj zakon je prošao i ministarstvo bivše ministrice gđe. Divjak i ministarstvo sadašnjeg ministra g. Radovana Fuchsa. A gledajte, ja ću opet ponoviti ono što sam na početku rekla. Očito da neke od naših kolegica i kolega žulja neki kamenčić u cipeli, pa se izmišljaju svi mogući načini da se zaobiđe osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti. Ali kažem, ja bi bila sretnija i zadovoljnija kad bi taj kamenčić pokazali i rekli pravu istinu i bili hrabri u tome i pokazali mišiće, a ne licemjerno zaobilazili. Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Uvažena kolegice, negdje sam pročitao da je politika teža od matematike ako ćemo se ozbiljno s njom baviti, ako ne onda je ona čisto politikanstvo sa, sa puno neistina i osobnih uvreda. Ovdje slušajući danas ovu raspravu zapravo iz oporbenih redova dolazi negacija za sve jedan član predloženog zakona, znači od 1 do 21, pa mi nije jasno koji su to eksperti njih podučavali ili možda ministarstvo, Ministarstvo obrane nema nijednog pravnika koji je pročitao to, pa uskladio sa zakonom. Ako znamo da se sad studiji izvode u suradnji sa Veleučilištem „Dr. Franjo Tuđman“, znači oni imaju akreditaciju, nije to osnivanje novoga, pa treba nova akreditacija.

Kolega, vi ste manje-više sve rekli, dakle zazvonila mi je u ušima riječ koju ste spomenuli, a to je politikanstvo, dakle ovdje je po mojoj procijeni riječ o politikanstvu i o opet kažem iznalaženju svih mogućih načina da se ovo sveučilište ne osnuje i taj, ponovo ponavljam, kamenčić u cipeli i ime budućeg sveučilišta koji žulja neke od naših kolegica i kolega je, bila bih slobodna evo zaključiti možebitna osnova za ovakvo ponašanje. Ali ponavljam, ja bih bila zadovoljnija i bilo bi od njih korektnije da smognu hrabrosti i to otvoreno kažu, to bi bilo poštenije, nismo za osnivanje ovog sveučilišta nego da eksplicite podržavaju, a implicite iznalaze sve moguće načine da se sveučilište ne osnuje. Poštovana zastupnice, vjerujem da ste i vi sigurni kao i svi mi da nitko nije protiv povećanja sigurnosti u našoj domovini kao ni protiv povećanja spremnosti oružanih snaga RH. Vi ste predsjednica Odbora za obrazovanje, jel tako i kulturu i vjerojatno imate neke dodatne informacije koje nisu sadržane u onom izvješću koje ste dali prema saboru, tamo je bila, vjerojatno bila rasprava malo poduža i vjerojatno to u izvješću nije sve napisano, pa bi vas molio nekoliko informacija ako nije problem. Prvo, ustrojstvo definirano zakonom i to nije sporno, no ne znamo niti možemo iščitati kako je zamišljena organizacija, koliko će biti stalno zaposlenih, koliko će biti vanjskih suradnika, koliko će od toga biti postojećih profesora, koliko će biti novih to se nigdje ne vidi? Drugo vas molim s obzirom da piše unutra da nema financijskih potreba da se nešto mijenja u proračunu da mi to objasnite kako je to moguće?

Nisam sigurna da ću u minuti uspjeti odgovoriti doista na sva vaša pitanja, ali ću se potruditi. Idem od kraja, to sam popamtila. Dakle, što se tiče financijskih učinaka i potreba osiguravanja financijskih sredstava za rad budućeg sveučilišta, visoko Vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“ radi i funkcionira, studijski programi se izvode u suradnji sa ova dva sveučilišta i svi troškovi za plaćanje osoba koje rade i funkcioniranja egzistiranja ovih studijskih programa osigurani su na pozicijama Ministarstva obrane i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Da, poslije na kavi. Zahvaljujem. Evo ja ću iskoristiti da izrazim žaljenje što kolega Pavić također više nije ministar, osobno ću uputiti apel premijeru da ga primi natrag u ministarske vode, očito to ne može prežalit. Vezano za ovo što nas se uporno proziva da ovdje pokušavamo progurati tezu da se zakone krši, treba reći da zakon se krši, krši se zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju, također mišljenje, pisano mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i Agencije za znanost i visoko obrazovanje nismo dobili. Osobno ću uputit zastupničko pitanje vrlo eksplicitno ministru Fuchsu da nas obavijesti kao zastupnike da li je on suglasan sa ovakvim kršenjem zakona, a to ću isto napraviti prema Agenciji za znanost, a isto tako i prema Europskom udruženju vezano za kvalitetu u visokom obrazovanju pa ću to objelodanit svim saborskim zastupnicima da znamo da li smo danas ovdje prekršili ili ne zakon. Što se mene tiče pišite gdje god hoćete, dakle tražite odgovore. Vi ste članica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu i znadete da se kod rasprave o konačnom prijedlogu ovog zakona i ovom zakonu u prvom čitanju raspravljalo u nazočnosti Ministarstva obrazovanja i znanosti predstavnika i prvi put i drugi put i sasvim je jasno da je ovaj zakonski prijedlog između ostaloga izrađen i u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i da od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ima pozitivno očitovanje. … [[Upadica se ne razumije.]] Kolegice, na odboru prošlom su s nama zajedno sjedili predstavnici Ministarstva obrazovanja i znanosti. Što se mene tiče pišite, tražite odgovore gdje god želite.

Kolegice i kolege. Pa pred nama je Konačni prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti koji će zasigurno doprinijeti ostvarivanju svih nacionalnih interesa i nacionalne sigurnosti koji su definirani Strategijom nacionalne sigurnosti. Sam sustav domovinske sigurnosti ovim novim Zakonom o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti dobit će snažnu i važnu ulogu jer će se na sveučilištu izvoditi sveučilišni i cjeloživotni programi za potrebe obrane i potrebe sustava domovinske sigurnosti na svim razinama. Glavni smjer sustava obrazovanja za potrebe hrvatske vojske određen je u razdoblju osnivanja hrvatske vojske u Domovinskom ratu kada je određeno da se hrvatska vojska razvija kao integralni dio hrvatskog društva, a izobrazba časnika hrvatske vojske osigurat će se njihova društvena uključivost i povezanost u hrvatskom narodu. Nakon Domovinskog rata ubrzanim razvojem i modernizacijom hrvatska vojska izrasla je u suvremenu oružanu silu koja ponosno brani Hrvatsku i njezine nacionalne interese u domovini, ali i globalnim kriznim žarištima provodi operacije i misije koje su joj zadane. Kao što znamo, ali dobro je podsjetiti podsjetimo se da je razvoj vojnog obrazovanja započeo još u listopadu '91.g. provedbom časničkog tečaja u Varaždinu, Zagrebu, Samoboru u prosincu '91.g. u Zagrebu je ustrojen Časnički centar hrvatske vojske dočasnička škola ustrojena je '92.g., a u siječnju '93. Časnički centar postaje Hrvatskim vojnim učilištem gdje se provodio program usavršavanja i profesionalizacije, program modela civilnog vojnog školovanja pod nazivom Kadet koji je započet 2003.g. i trajao je do 2014.g. dok nije pokrenut projekt vojnih studija programa u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu. U potrebi i potpori daljnjega razvoja sustava vojnog obrazovanja Vlada RH u rujnu 2017.donijela odluku o postupku ustrojavanja diplomskih sveučilišnih studija integriranih preddiplomskih, diplomskih sveučilišnih studija te postdiplomskih studija za potrebe Oružanih snaga RH. Ovim zakonom osigurat će se provedba temeljnog vojnog obrazovanja za časnike hrvatske vojske na preddiplomskoj i diplomskoj razini te razvijanje znanstveno istraživačke djelatnosti kao i pokretanje studijskih programa postdiplomske razine te će im se omogućiti profesionalna socijalna uključivost i pokretljivost. Nastavkom postojećih vojnih programa i razvojem novih programa za potrebe sustava domovinske sigurnosti sigurno će se postići još bolji učinak i obrazovanje kadrova koji proizlaze iz ovoga zakona. I tako smo došli do ovoga zakona koji je kruna vojno sigurnosnog obrazovanja, ali i potreba jer je u Strategiji nacionalne sigurnosti definirano kao striktna potreba kako bi hrvatski vojnici u 21. stoljeću bili najbolji i najkvalitetniji kao što ih se i do sada ocjenjivalo i hvalilo u svim misijama i svim zadaćama koje su odrađivali u sustavu NATO snaga ili u sustavu mirovnih operacija u kojima su hrvatski vojnici djelovali. Važno je istaknuti da će se ovo sveučilište biti ustrojeno kao i ostala javna sveučilišta u RH uz to ovo sveučilište imat će i određene specifičnosti te će se na njega primjenjivati i zakoni iz područja obrane uz poštivanje ustavne odredbe o autonomiji sveučilišta.

Na postojećim programima vojne izobrazbe u RH školuju se i polaznici iz partnerskih i savezničkih zemalja, a na sveučilišnim programima viđen je interes polaznika iz drugih zemalja. S obzirom da je ove godine 30. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske, od posebnoga je državnog interesa važna transformacija Hrvatskoga vojnoga učilišta u Sveučilište za obranu i sigurnost dr. Franjo Tuđman. Kao i u Domovinskom ratu, tako i danas, hrvatski narod vjeruje Hrvatskoj vojsci, a to je najveće priznanje i postignuće koje trajno obavezuje na požrtvovnost i predanost vojnom pozivu i zato je važno da pridonosimo razvoju i jačanju sposobnosti i ugledu HV-a u RH u cjelini. Donošenjem ovoga zakona stvorit će se okviri za daljnji razvoj sposobnosti HV-a koja će odgovoriti izazovima u budućnosti, a vidimo da danas postoje prijetnje

Poštovani kolega Đakić, iako je očito da nekim kolegama odiozno uopće da se osniva takvo sveučilište, a pogotovo njegovo ime.

Prema tome, sve priče o tome kako je to nezakonito, kako to ne znam je u suprotnosti s drugim zakonima i sve, pa nije ovaj Sabor valjda neodgovoran, ja bih tako rekao, da donosi bilo kakve zakone koji bi bili u suprotnosti sa odlukama i zakonima koje je ovaj Sabor isto tako donio. Dobro ste ustvrdili, jasno ste pročitali koje su smjernice i koje su odluke ovoga Sabora. Jasno je da vojno obrazovanje mora ići svojim daljnjim tijekom, modernizacijom i napretkom, ali jasno je i tako da većini naših kolega to ništa ne znači, jer i to što su njihovi prethodnici možda izglasali u ovom Saboru, danas oni negiraju. Jasno je i to da prije svega, skrivenost njihovih tajnih namjera je u smetnji imena dr. Franje Tuđmana kao stvorioca hrvatske države i čovjeka koji je stvorio oružanu silu, obranio i oslobodio domovinu Hrvatsku. Nemate više replika.

Poštovani državni tajnici, kolegice i kolege, gledateljice i gledatelji. Evo, Konačni prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman. Osnivanje Sveučilišta je vrijedno poštovanje i snažna potpora Hrvatskoj vojsci u profesionalnom razvoju. Donošenjem Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti stvorit će se okvir za osnivanje Sveučilišta kao visokoobrazovne i znanstvene istraživačke ustanove, za potrebe obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti. Izvođenjem specijaliziranih studijskih programa, koji zadovoljavaju potrebe obrambenog sustava i sigurnog sustava, omogućit će razvoj interdisciplinarnog područja znanosti u polju vojno-obrambene i sigurnosno obavještajne znanosti i umijeća. Sveučilište obrane i sigurnosti omogućit će obrazovanje budućih časnika i dočasnika HV-a, ali i zaposlenika u drugim tijelima čiji su poslovi i nadležnosti povezani s domovinskom sigurnošću. Treba li nama ovo Sveučilište? Apsolutno, ja ću navesti samo neke razloge. Veća sigurnost naše domovine, zbog mladih ljudi koji odluče biti profesionalni vojnici, nužne potrebe stjecanja znanja i vještina za obranu slobodne i neovisne države Hrvatske, zbog toga što imamo ljude koji su prošli Domovinski rat, a usavršavali se na vojnim sveučilištima nama prijateljskih zemalja. Osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti, bit ćemo u rangu s drugim vojnim sveučilištima poput onoga u Francuskoj, Njemačkoj, Poljskom, Mađarskoj. Zemlja koja nema sveučilište obrane i sigurnosti treba plaćati tuđe usluge obrazovanja svojih časnika i dočasnika i zašto posebno važno osnivanje sveučilišta, jer narod Hrvatskoj vojsci vjeruje. Sveučilište obrane i nacionalne sigurnosti nakon osnivanja i preuzimanja akreditiranih studijskih programa koji se sada, za potrebe OSRH izvode na Vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman, prenošenjem sa Sveučilišta u Splitu i Zagrebu bit će na novoosnovanom Sveučilištu dr. Franjo Tuđman. Osnivanje sveučilišta sustava domovinske sigurnosti, dobit će se snažna razvojna potpora jer će se time omogućiti izvođenje sveučilišta pa i cjeloživotnog programa potreba domovinske sigurnosti. Znanje je moć, uvijek i za sva vremena vrijedi i ulaganjem u obrazovanje je zadatak ove Vlade i to je nužan preduvjet za opstanak u svim ovim čudnim i neizvjesnim vremenima. Ukupno će se provoditi 6 sveučilišnih studija u 3 znanstvena područja i 3 znanstvena polja.

U odnosu na prvo čitanje, poboljšani su svi članci zakona iako se ovdje može čuti da zapravo nije napravljeno ništa, ja ću samo ovdje spomenuti čl. 27. odnosno 28., ... [[Govornik se ne razumije.]] studijskih programa sa Sveučilišta u Splitu i Zagrebu i čl. 28. koji se pobliže određuje izbor rektora i da u godinu dana se treba ustrojiti novo sveučilište i ne vidim razloga da se ovo ne donese konsenzusom.

Hvala lijepa, imamo jednu repliku poštovane zastupnice Maksimčuk. Hvala lijepo. Uvaženi kolega, u prošlom mandatu je donesen Zakon o sustavu domovinske sigurnosti koji je omogućio bolju međuresornu povezanost sustava i bolju međuresornu koordinaciju tijela zaduženih za sigurnost. Ova pandemija, nedavni potresi, pokazali su koliko je potrebno cijeli sustav imati u pripravnosti ne samo u smislu mehanizacije i opreme, već spremnosti ljudi u sustavu. Sigurna sam da će sveučilište kroz svoje obrazovne programe sigurno unaprijediti spremnost i podignutu razinu obrazovanja u sustavu na jednu visoku razinu.

Kolegice, da, evo mi smo nažalost i na sreću, možda jedna rijetka zemlja koja je zapravo u novijoj povijesti imala agresiju i imali smo težak, krvav Domovinski rat gdje smo platili sa jako skupom cijenom ali smo zapravo pokazali neprijatelju koliko smo moćni i koliko smo snažni i jasno da sad časnički kadar koji je prošao ove obuke od kadeta do sad do sveučilišta a i uz pomoć nama prijateljskih zemalja kroz koji su prošli hrvatski časnici, mi imamo jako dobar temelj gdje možemo graditi sigurnost naše domovine i jasno, iskoristiti sve ono što smo stekli u Domovinskom ratu. Mi znamo da se razne operacije iz Domovinskog rata proučavaju na raznim sveučilištima [[Upadica Reiner: Hvala.]] jer tamo sudjeluju naši vojnici.

Hvala lijepo, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva. Za sam početak, ovo je već treća rasprava o osnivanju Sveučilišta obrane i nacionalne sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“, podsjetit ću, prvu raspravu o osnivanju ovog istog sveučilišta proveli smo u Hrvatskom saboru tik nekoliko dana pred raspuštanje Hrvatskog sabora, u onom prethodnom mandatu. Zašto se tako naglo naprasno pokušavalo pred kraj mandata ići sa ovako jednim važnim, ozbiljnim i složenim zakonom, ne znam, ali ono što možemo vidjeti sad u razmaku između prvog i drugog čitanja, napravljene su nekakve promjene u ovom sazivu, znači odustali ste od toga da se na ovom sveučilištu provode nazovimo to tako oni civilni programski smjerovi koji bi na neki način bili konkurencija postojećim programskim smjerovima na ostalima sveučilištima a za njih ne bi vrijedile ista pravila kao i za druga sveučilišta i u tom pravcu je to dobro. Drugo, ono što nije nikako dobro je da pred Hrvatski sabor se po trći put zaredom dolazi sa eklatantnom neistinom. Ne možete u prijedlogu zakona pisati da primjedbe i provedba ovoga zakona neće iziskivati nikakve dodatne financijske troškove kad to naprosto nije točno. Ako osnivamo novo sveučilište, pretpostavka je da će to sveučilište ima rektora, da će imati prorektore, da će imati nekakav sveučilišni savjet itd., itd. i druga tijela, i nemoguće je da neće iziskivati posebne troškove. I nije dobro i nije pametno dolaziti pred Hrvatski sabor s nečim što vrišti kao neistina. Ja bih samo htjela otkloniti ovdje podmetanja i spin svojevrsni koji desna strana sabornice širi cijeli dan, a to je da opozicija ima nešto protiv osnivanja ovog sveučilišta pa onda još imputira samo zbog toga što ona nosi ime prvog hrvatskog Predsjednika. Mislim, oprostite. Znači, mi smo tri puta za redom u ovoj sabornici, ovo je treći put, ovdje vrlo jasno rekli da nismo protiv nikakvog osnivanja vojnog sveučilišta, dapače, to smo ne samo govorili nego i dokazali prethodnih 10 g. kada smo itekako radili i sudjelovali o osuvremenjivanju vojnog obrazovanja u periodu između 2011. i 2015. godine i činjenica da je RH se od '91. pokušava provoditi i unaprjeđivati vojno-obrambeno obrazovanje no nažalost, u pravilu to je bilo vrlo neuspješno jer su dugo vremena razne diplome koje su dolazile iz kruga Ministarstva obrane, de facto nisu bile nigdje priznate i cijenjene i prije 10 g. mi krećemo drugim putem, krećemo sa uređivanjem sustava i krećemo sa akreditacijom civilno-vojnih obrazovnih smjerova. I to kreće, znači Vlada Z. Milanovića se ozbiljno uhvatila u koštac s tim i potpisao se sporazum vojnog učilišta sa Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilištem u Splitu da se provode akreditirani nazovimo to tako, vojni, civilno-vojni obrazovni smjerovi kako bi se premostila na neki način i ta prirodna neprilagođenost sustava obrane s jedne strane i sustava visokog obrazovanja i znanosti u državi s druge strane, ali da bi se i ostvarila prepoznata stečenost kompetencija tako obrazovanih ljudi jer što vam vrijedi obrazovati mlade ljude ako oni na tržištu rada neće biti prepoznati. E sad, ono što je izostalo u ovih prethodnih 5 ili 6.g. je da ono što se ostvarilo akreditacijom ovih programa zajedno s vojnim učilištem da rezultira kadrovima koji bi postupno sutra mogli dovesti do toga da to vojno učilište uz potporu dvaju sveučilišta u ovim programima koji su krenuli od, prije, prije 10-tak, sada već skoro 10-tak godina, da se steknu sve pretpostavke da na jedan postupan način u skladu sa svim pozitivnim propisima, ali uvažavajući specifičnost sustava obrane i nacionalne sigurnosti da dođemo do toga da osnujemo jedno sveučilište koje neće se postavljat pitanja tko će to provoditi i kako ćemo to financirati i kako ćemo to nadzirati i kako ćemo ostvariti suživot Ministarstva znanosti i obrazovanja s jedne strane i Ministarstva obrane s druge strane. Ovaj prijedlog zakona to još uvijek nije uspio, nije uspio pomiriti ovu izobrazbu vojno nacionalno sigurnosnog kadra poštivajući i uvažavajući Zakon sustava visokog obrazovanja i znanosti i ovaj zakon nije još dorađen i ne možemo ga podržati. Kolegice Glasovac, vi dolazite iz sustava obrazovanja, bili ste i pomoćnica ministra, radili ste i u srednjoj školi, što bite vi napravili da se vaš Ugovor o radu krene prisilno, dakle da vas se prisili na rad na drugu instituciju jer 50% kontakt norma sati koji se izvode na ovim zajedničkim studijskim programima zapravo su zaposlenici Fakulteta političkih znanosti koji su manje-više cijeli svoj radni vijek tamo proveli, kako bite vi to riješili da se vama pred, da vas se dovede pred gotov čin i da se pokuša vaš Ugovor o radu, a Ugovori o radu znamo podliježu radnom pravu da vas se pokuša prisilit da se prebacite na instituciju koju danas ovdje osnivamo? Hvala vam uvažena zastupnice Radolović. Jesam bila pomoćnica ministra, ali nisam toliko kod kuće i stručna u sustavu visokog obrazovanja i znanosti, više sam za ovaj predtercijarni sustav jer o njemu puno više znam, ali ono što znam da bih vjerojatno reagirala s negodovanjem kao što su negodovali i zaposlenici dvaju sveučilišta s posebnim naglaskom na Sveučilište u Zagrebu, Fakultetom za političke znanosti. I zato kažem, ovaj zakon još nije dorađen do te mjere da poštuje sve do sad ne samo zakone u sustavu visokog obrazovanje i znanosti nego i Zakon o radu, znači ne možemo dekretom, vojnom zapovijedi niti sječom mača osnovati nešto, a da pri tom nismo zadovoljili postulat sveučilišne autonomije postojećeg sveučilišta, njihovo intelektualno vlasništvo nad programima i želje zaposlenih. Ne možemo.

Ne znam zašto vi ne vjerujte svojim kolegama, onima u koje ste se puno puta kleli, Nacionalno vijeće za znanost ste dizali u nebesa, danas mu ne vjerujete. Ovo je naj, najfriškiji dokument koji je napisan o ovom zakonu, jasno govori o onom što ste rekli, kakva je nominacija bila Sveučilišta jednoga u Splitu i drugoga u Zagrebu da, da se samo mentorstvo nastavlja i dalje. Zašto to niste pročitali i zašto tumačite Čitam zakon i u zakonu i dalje piše da se ovo sveučilište na neki način izuzima od potpune primjene Zakona o osiguravanju kvalitete što se nije dozvolilo nijednom sveučilištu do, do sada, ako se i događalo u prošlosti rezultiralo je dugim postupcima pred ustavnim sudom gdje se isto tako pokazalo da to možda nije dobra praksa iako se to u jednom slučaju radilo. Drugo, ovdje nam nije jasno jesu li zadovoljeni sporazumi s dvama sveučilištima, vi se sjećate da jedina javna rasprava o ovom prijedlogu nije provedena javna rasprava, ali je u onom prethodnom iz prošlog mandata gdje vam je rektor Sveučilišta u Zagrebu pisao i to vrlo ozbiljne primjedbe na način da se nije postigao sporazum i da nitko ne može natjerati njegovo sveučilište da se odrekne postojećih dijelova programa, niti njegove zaposlenike da prijeđu na neko drugo sveučilište. O tome ja govorim i nisu se stvorili preduvjeti da se u skladu sa zakonima na jedan normalan način osnuje vojno sveučilište ovo kakvo je ovdje predviđeno i to će nekoga koštati. Nažalost Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na način kako sada radi, a nadam se da će se to novim izborom koji smo proveli u petak promijeniti, izuzetno je postalo jedno političko tijelo vođeno partikularnim političkim interesima, ne stručno tijelo kakvo bi trebalo biti. Iskreno, njihov dokument mi jako puno ne znači. Kolegice Radolović, naravno ovo nije bila povreda Poslovnika nego replika, pa dobijate opomenu. Slijedeća rasprava bit će poštovanog zastupnika Krešimira Ačkara, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, uvažene kolege zastupnici. Transformacija Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ u Sveučilište obrane i sigurnosti logičan je slijed razvoja obrazovanja za potrebe HV-a i vojne znanosti. Znamo da su prvi programi sveučilišne izobrazbe kod nas započeli još 1992.g. za potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, te su se razvijali kroz različite modele, od civilno vojnog školovanja pod nazivom „kadet“ od 2003.g. do pokretanja studijskih programa u suradnji sa Sveučilištima u Zagrebu i u Splitu 2014.g. i 2017.g. Pokretanje procedure za donošenje Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, razumljiv je nastavak višegodišnjeg procesa vojnog obrazovanja i vojne znanosti. Proces koji ulazi u novu razvojnu fazu transformacije Hrvatskog vojnog učilišta u moderno Sveučilište obrane i sigurnosti. Ovaj prijedlog zakona vrijedi podržati iz dva osnovna razloga. Jedan se odnosi na sigurnosni i obrambeni aspekt ove teme, a drugi na obrazovni i znanstveni kontekst ovoga područja. Vjerujem da ćemo se svi složiti da domovinska sigurnost ispred i iznad svih naših prioriteta je preduvjet naše građanske sigurnosti i sigurnoga života uopće. Visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova za potrebe obrambenoga sustava u skladu je sa strateškim smjernicama i Strategije nacionalne sigurnosti RH, a kao takva omogućava razvoj vojnih znanosti, kao i razvoj međunarodne vojne akademske suradnje i razvojne.

Sveučilište obrane i sigurnosti planirano je tako da se kroz njega mogu osposobljavati i budući časnici OSRH, ali i drugi stručnjaci u državnim tijelima čija djelatnost je povezana s obranom i nacionalnom sigurnošću. Sasvim je sigurno da će sveučilišna ustanova omogućiti i veći interes i bolje mogućnosti za daljnje obrazovanje budućih časnika i vojnih stručnjaka, a upravo su ljudi najvažniji dio vojnog sustava, baš kao što je to slučaj i u svim slučajevima i u svim sustavima. Obzirom da u RH ne postoji ustanova koja se bavi znanstveno-istraživačkim radom u području vojnih znanosti, Sveučilište obrane i sigurnosti popunit će taj prostor i pružiti utemeljenje za razvoj vojnih znanosti, a to je u izravnoj vezi i sa razvojem do sada, izvrsne suradnje hrvatske obrambene industrije i MORH-a. Osim toga, osnivanje Sveučilišta pruža bolji okvir za ravnopravnu suradnju s NATO i EU zemljama koje imaju ustrojene visokoobrazovne ustanove. Otvara se prilika ravnopravnoga sudjelovanja u međunarodnim projektima i inicijativama obrambeno-znanstvenih istraživanja budući da u takvim projektima sudjeluju samo obrambeni instituti i vojna sveučilišta, a kao partneri se najčešće pojavljuju subjekti obrambene industrije. Otvaraju se također, i mogućnosti i prijave projekata za financiranje iz raznih nevojnih EU fondova u svojstvu nositelja i većinskoga korisnika sredstava. Projekti su najčešće usmjereni na razvoj novih studija programa, programske prakse kadeta, a i u obrambenoj industriji, ali na izgradnju i opremanje učionica, laboratorija te posebno specijaliziranih kapaciteta i kabineta sa vojnom opremom. Uz sve navedeno nije nevažna činjenica da Sveučilište obrane i sigurnosti neće tražiti osiguravanje dodatnih financijskih sredstava, infrastrukture, jer su sva financijska sredstva za postojeće studijske programe, vojnu izobrazbu i znanstveno istraživanje već osigurana u državnome proračunu. Vojni poziv po mnogočemu je specifičan, zahtjevna, interdisciplinarna znanja i određene sposobnosti. Zato je i osnivanje Sveučilišta ozbiljan iskorak u podizanju kvalitete vojnog i sigurnosnog obrazovanja. Vjerujem da svi dijelimo radost i ponos kada svjedočimo prisegama novih naraštaja kadeta i kadetkinja. Mislim da možemo dijeliti zadovoljstvo što se stvara zakonodavni okvir za transformaciju Hrvatskog vojnog učilišta u Sveučilište obrane i sigurnosti, što je svakako pitanje od posebnog državnog interesa, to se događa baš u godini kada obilježavamo 30. obljetnicu ustrojstva Hrvatske vojske i u tome ima svojevrsne simbolike.

Slažem se u potpunosti s vama da je donošenje ovog zakona o sveučilištu o kojem danas govorimo, da je zapravo strahovito veliki iskorak u puno segmenata. Meni je međutim, ostaje još uvijek da još jedanputa naglasite, ako možete, što sve zapravo možemo kao oni koji prijavljujemo projekt, a to ćemo sada moći kada se ovo i nosioci smo projekta, što time se dobiva znanstvena zajednica i u konačnici, svi mi ostali? Ono što je sigurno bitno naglasiti, između nositelja i partnera, kada govorimo, a apostrofirao sam upravo to u svojoj raspravi, tzv. nevojne europske projekte je sada otvorena mogućnost participacije u njima kao nositelj. Nositelj je onaj koji nosi znanstveni, koji nosi ujedno i veći dio apsolutno sredstava svega onome čemu će on ujedno participirati, a nabrojene su i mnoge europske zemlje koje već sudjeluju u tome sveučilišnome programu koje su već potvrdile kako se mogu za infrastrukturu i za sve one potrebe koje ovo Sveučilište nosi, puno lakše i puno bolje razvijati upravo zahvaljujući tome što su Sveučilište, ali nisu više učilište ili veleučilište. Prije svega, želim naglasiti kako apsolutno podržavam i pozdravljam konačni prijedlog zakona koji je danas pred nama i naravno da sam suglasna kako je osnivanje ovog Sveučilišta od posebnog državnog interesa. Ustrojem Sveučilišta obrane i sigurnosti, neosporno je, razvijat ćemo naše kadrove te, kako stoji u samom prijedlogu zakona, raditi na istraživanju i razvoju, što je svakako važno, kako za Hrvatsku vojsku, tako i za cjelokupno gospodarstvo. Budući da nam stoje na raspolaganju i sredstva iz Europskog obrambenog fonda koji ima za cilj poduprijeti istraživanje i razvoj, zajedničke sposobnosti u području sigurnosti i obrane, odnosno pojačati sposobnost EU da zaštiti svoje građane i učini EU jačim globalnim akterom, zanima me kako vidite ulogu Sveučilišta u tom kontekstu? Pa na tragu onoga što sam maloprije replicirao, rekao bih da upravo ta nevojna EU sredstva koja bi trebala doći bi bila onaj iskorak koji činimo naspram onoga što je do sada bilo prisutno u našemu Učilištu i ona nam osiguravaju sigurno laboratorije za specijaliziranje kabineta sa vojnom opremom, razvitak svih onih vojnih i sveučilišnih znanosti, a znamo jako dobro da kada je u pitanju vojna tehnologija od mobitela i svega onoga što nam je bilo danas prezentirano kroz civilni sektor da je upravo krenula od vojske, tako da ovaj jedan iskorak nas čini modernijom, boljom, a budimo iskreni i sigurnijom zemljom.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo krenut ću od onoga što sam mislila zadnje, ali kada god se spomene tematika EU fondova kojom se inače profesionalno bavim osjećam se ovako poprilično dirnuto. Već nekoliko puta sa moje desne strane barem 10 sam danas čula da se pod izlikom dobivanja sredstava iz EU fondova i provođenja projekata osniva ovo sveučilište jer će im tako biti to lakše. Međutim, moram demistificirati tu tezu i reći da naprosto ona nije točna ni istinita, jer Vojno učilište i sada može kao pravna osoba nesmetano se prijavljivati na EU fondove i provoditi projekte. Problem postoji negdje drugdje, a ne u EU fondovima. Problemi su sljedeći. Gdje su provedbeni kapaciteti? Gdje su svi ti vrsni stručnjaci koji bi trebali vršiti prijave odnosno aplikacije i implementaciju projekata? S druge strane jedino to je istina za što je trenutačno Vojno učilište zapostavljeno, ne može se da prijavljivati na znanstvene projekte iz EU fondova. Ali bitno je naglasiti niti će se osnivanjem tog sveučilišta to odmah moći, jer kao što znate te pretpostavljam da znate sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete koji ovdje nećete moći izbjeći to sveučilište mora ostvariti još nešto, biti upisano u upisnik znanstvenih organizacija, koje se ne dobiva samim osnivanjem sveučilišta, nego se provodi inicijalna znanstvena akreditacija od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje gdje povjerenstvo čak dolazi u terensku provjeru. Utvrđuje ljudske kapacitete, prostorne kapacitete, opremu. Trebate napraviti 5-godišnji plan strateških znanstvenih istraživanja i tek onda će to sveučilište moći koristiti sredstva iz EU fondova za znanstvene projekte. Da odmah razjasnimo tu tezu. Nadalje, navodite ovdje da ne kršimo zakon. Ne znam zašto ali stvarno vam ne vjerujem. Navodite da je sve u redu što to nije pod resorom znanosti i visokog obrazovanja. Ali onda gledajte opet čuda. Kaže članak 26. stavak 4. gdje: „Ako će upravni nadzor nad zakonitošću akata i rada biti pod Ministarstvom obrane ministar nadležan za visoko obrazovanje će pokrenuti postupak reakreditacije.“ Dakle, nismo pod ingerencijom sa ovim sveučilištem što se tiče resora znanosti i visokog obrazovanja, ali ipak će se onda u jednom momentu ministar nadležan za visoko obrazovanje uključiti po ne znam kojem onda zakonskom propisu i on će provesti reakreditaciju. Još jedan primjer dakle da razjasnim opet tezu inicijalne akreditacije i reakreditacije. Vi ovdje konstantno navodite da su ti studijski programi već akreditirani. Da, jesu. Ali nositelji kolegija, izvođenje kolegija sada je u ingerenciji Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu. Oni su dakle akreditirani sa tim prostornim, kadrovskim i financijskim kapacitetima. I još je bitno naglasiti, a vjerujem da ste i upoznati s time da su primjerice ti upravo studiji Sveučilišta u Zagrebu prethodne godine reakreditirani. Oni koji dobro poznaju sustav znanosti i visokog obrazovanja znaju da proces reakreditacije obično ide u ciklusima od 5 godina. Dakle, vi sada navodite da će ovdje ponovno potrebno biti provesti reakreditaciju koja se dogodila prošle godine i opet ćemo dakle trošiti novac proračunskih obveznika. Nećemo sačekati onaj normalan ciklus kakav imaju 5 godina ostale obrazovne institucije, nego eto vi ćete duplo utrošiti novac u dvije godine. Smatram, još jedna stvar vrlo nepravedno koju smo ovdje danas zanemarili, govorili smo o profesorima, znanstvenicima, predavačima, ministru obrazovanja, ministru obrane ali zapostavili smo jednu po meni bih rekla najbitniju stvar, a to su studenti. Moram vam reći da se velik dio studenata ne slaže s time. Mene zanima da li će oni kao i ovi zaposlenici čije ugovore o radu želite prenijeti da li će oni imati pravo izbora da studiraju na instituciji koju su upisali i za koju su platili školarinu? Prva je poštovanog zastupnika Pavića. Poštovana zastupnice, evo dodali ste još nekoliko nedorečenosti koje imamo u zakonu i imamo upitnik iznad glava. Nikako ne možemo dobiti odgovor na pitanja koja postavljamo tu cijelo vrijeme i ministru, i tamo ljudima koji su zastupali stav da je sve u redu u Zakonu. Ali vas molim stoga da mi pokušate objasniti s obzirom da ste vi dio sveučilišnog sustava budući da radite na Sveučilištu u Puli, budući da poznajete te poslove i da pojasnite ljudima koji tvrde da je sve u redu sa tim zakonom razliku između inicijalne akreditacije i reakreditacije. Dakle, kao što sam već navela inicijalna akreditacija se provodi na poprilično sličan način kao i reakreditacija dakle što se tiče samih dokumenata i same analize visokih učilišta koja se dostavljaju Agenciji za znanost, visoko obrazovanje i povjerenstvu koje je baš formirano za taj postupak akreditacije odnosno reakreditacije. Međutim, reakreditacija se provodi pod istim matičnim sveučilištem odnosno visokim učilištem, sa istim ili različitim nositeljima kolegija. Mora se zatim pokazati financijski kapaciteti, prostorni kapaciteti, morate napraviti detaljan popis opreme i morate također izvedbene planove kolegija dostaviti uz to što je jako, jako bitno. S istim time morate ispuniti ono što nalažu u pravilniku i sadržaju dopusnice, morate imati preko 50% pokrivenosti vlastitim kadrom od docenta na više.

Poštovana kolegice RAdolović. Spomenuli ste ovaj sporan prijenos nositelja programa, intelektualnog vlasništva, ali i određenih radnih prava s jednog sveučilišta na drugo sveučilište i to je zaista najveći izazov cijele ove priče, a to ćemo vidjeti kako će se razvijati tek nakon usvajanja ovoga zakona. Međutim, tu valja napomenuti još jednu stvar, da je upravo temeljem sporazuma koji je potpisan 2014.g. između Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu s Vojnim učilištem upravo na temelju njega su ova sveučilišta dobila velik broj zaposlenih koji velik dio njih se u ovom trenutku niti ne pita želi li prijeći na drugo sveučilište koje se osniva na ovaj način i to isto tako treba imati na umu, da su neka prava proizašla upravo na temelju sporazuma o suradnji kada su se akreditirali novi programski smjerovi i uvodio sustav u vojne edukacije, ja ću to tako reći, na visokoj razini. Pa da gledajte nije to nikakav tajni dokument, prilikom javnog savjetovanje koje se nije ponovno provelo iako je prijedlog zakona išao dva puta u prvo čitanje trebao se je ponovno provesti, a zaposlenici Fakulteta političkih znanosti jasno su naveli eksplicitno detaljno, argumentirano zašto smatraju da njima nije mjesto na tom drugom novom sveučilištu i mislim da iza tog svi trebamo stati. Ja moram dakle opet ponovit, kolegica Bedeković je navela kao jasan navodno argument da zato što je to prošlo vladin Ured za zakonodavstvo da je nešto zakonito. Ma ljudi moji koliko smo mi zakona ovdje u HS-u nebitno da li smo ih izglasali jednoglasno ili ne koliko smo mi zakona ovdje donijeli pa su pojedine odredbe, imali smo evo i Zakon o HKO-u Hrvatskom kvalifikacijskom okviru izjednačavanje stručnih i sveučilišnih studija pa je evo odredba pala na Ustavnom sudu. Pa ne znači nešto ako je premijer to tako rekao da treba biti i ministar obrane da je u skladu sa zakonom. Tu tezu naprosto ne mogu prihvatit.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajnici. Sigurno da ovaj Zakon o sveučilištu obrane i sigurnosti moramo podržati iz puno razloga, zbog svoje povijesti, zbog znanja i budućnosti hrvatskog vojnika, hrvatskog visokog časnika. To nas obavezuje i naša prošlost hrvatskog vojnika koja sigurno je časna i ovo sveučilište daje jedan meritum snage na cijeli ustroj kroz koji smo prošli. U teškim vremenima i sam predsjednik Tuđman i ljudi koji su bili ratni ministar Gojko Šušak imali su viziju onog pobjedničkog vojnika hrvatskog časnika na koji način donesti pobjedu, a i znanje hrvatskom časniku, hrvatskom generalu u teškim situacijama kroz koje se našla Hrvatska država. Sigurno generalne vi to jako dobro znate, od '93.kad su počeli naobrazbe temeljne, časničke i sve ostale koje su se dešavale ratne škole koje su došle sam … koji smo izuzetno kvalitetno radili gdje je ministar Šušak odigrao jednu ogromnu ulogu jer prepoznali su šta je to bitno za hrvatskog časnika, to je znanje, naobrazba da bi hrvatska vojska uistinu bila dionik onog što će se dešavati danas. Već tada su imali viziju u snagu što treba napraviti, obrazovati hrvatskog čovjeka koji je izišao i koji je donesao tu pobjedničku vojsku. Danas ovo sveučilište koje sigurno mora imati svoju temeljnu snagu ne samo obrane i sigurnosti, ali vojne sigurnosti koja daje da hrvatski časnik uistinu, a Hrvatska kao članica NATO-a da bude superiorna jedan dionik na koji može biti ponosan hrvatski čovjek.

Sad sam nabrojao samo neke temeljne trenutke naobrazbe koje su bile jako potrebne u teškim trenucima stvaranja hrvatske oružane sile. Kad znamo proces i kada smo dionici, sudionici toga vremena znamo kroz koje su teške trenutke prošli preustroja, stvaranja gdje hrvatski vojnik iz raznih situacija od policije do jake oružane sile došao. Moramo biti svjesni da smo imali čovjeka koji nije bio vojno obrazovan, ali da su ljudi koji su vodili tada Hrvatsku državu imali ovu viziju koju danas imamo, jaku Hrvatsku državu i jaku hrvatsku vojsku koja će biti prepoznatljiva svugdje u svijetu, gdje ćemo biti ponosni, kao što je hrvatski čovjek ponosan na hrvatskog vojnika i kao što hrvatski vojnik danas u istinu jedna od najbitnijih mjera u hrvatskom društvu. Sveučilište „Franjo Tuđman“ zato nosi jednu posebnu ulogu, a to je ulogu poštovanja. Znam poštovane kolege sigurno da ima još puno posla, al dopustite kao što su prvi koraci bili i tada teški možda malo su se i čudili i danas su ti koraci mogu biti i malo teški, ali u budućnosti vjerujemo da će oni biti sigurni.

Poštovani kolega, evo spomenuli ste više puta hrvatskog časnika koji i hrvatske vojnike koji su zaista imali težak put i prošli kroz teške trenutke, naša vojska se formirala u ratu, za to vrijeme su se krenuli obrazovati i evo danas možemo svi skupa bit ponosni i na naše vojnike i časnike i zaista ja bi rekla želimo imati visoko obrazovani kadar u tom području. Sad ja pitam dakle što bi takav jedan hrvatski časnik dakle za koje vrijednosti se zalaže obzirom da ovdje sada u Zakonu o osnivanju sveučilišta imamo jedan članak koji kaže „na postupak osnivanja sveučilišta ne primjenjuje se zakon kojim se uređuje osiguranje kvalitete“, a govorili ste o kvaliteti „osiguranje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju“

Kolega Deur, vi kao sudionik Domovinskog rata i ja kao državna službenica i dužnosnica koja imam institucionalno pamćenje iz Ministarstva branitelja odnosno hrvatskih branitelja, znamo kolko je važno obrazovanje hrvatskog vojnika s obzirom na mnoga samoranjavanja i ranjavanja od suboraca koja su se desila zbog nedostatka upravo tog vojnog obrazovanja. Zato bi bilo dobro da ovaj zakon bude donesen konsenzusom, a ne da ima već otpočetka nekakve sumnje da nije usklađen s drugim zakonskim okvirima. Sigurno za vrijeme Domovinskog rata kao što sam rekao u stvaranju i u jačanju desile su se mnoge stvari u što boljem, u puno emocija i kroz što je HV prošla. Ja duboko vjerujem da i vi i svi zajedno je interes da hrvatski časnik ima što kvalitetnije i što bolje obrazovanje, da uistinu bude mjera kao što sam i do sad rekao ono što nas i krasi u našoj prošlosti, a to je kao članica NATO-a da budemo kao i do sad poštovani, cijenjeni i da budemo u što boljem obliku prezent svoje države i svog naroda. Poštovani kolega, dobro ste rekli, u Domovinskom ratu naši vojnici izborili su se za neovisnost, ali su se izborili između ostalog vjerojatno s tom težnjom i za slobodu, slobodu govora, za vladavinu prava. E pa mi ovdje danas upravo o tome i govorimo, slobodno govorimo o tome kako smatramo da ne bi trebalo bacati ljagu na osnivanje ovog novog sveučilišta na način da se dovodi u pitanje je li, jel se ovdje poštuju određeni zakoni. A da se hrvatske vojnike i sve one koji to žele biti podupire u njihovoj naobrazbi pokazalo se već i 2014.g. kad se otvorio prostor da uz podršku dvaju sveučilišta vojno učilište jednog dana baš unaprjeđenjem i izobrazbom vojno znanstvenog kadra na jedan prirodan i postupan način preraste u jedno velebno sveučilište, ali u skladu sa zakonima. Međutim, kako se nije uspjelo u tom formiranju znanstvenog kadra jer predavači u međuvremenu nisu postojali, nisu napredovali i ne mogu sada određene programe, mi preko noći moramo raditi ovakvo nasilje nad zakonima.

I vjerujem svi zajedno da nema potrebe da se razlikujemo ili da smo različiti, bitno je, zato je demokratski čin ovoga parlamenta da različite stvari iznosimo i kroz tu različitost da donosimo do kvalitetnih odluka i zato i vjerujemo u sve ove naše rasprave da će donesti za boljitak da ovo sveučilište bude bolje i kvalitetnije i sigurnije.

Pokušat ću evo na kraju nakon gotovo cjelodnevne rasprave rezimirati i ponoviti da će se transformacija Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“ u Sveučilište obrane i sigurnosti kroz statusnu promjenu akreditiranih programa kao legitimni postupak provesti kroz jedan dugoročan proces prema dinamičkom planu i da je to proces koji počiva na dva strateška dokumenta, to je Strategija nacionalne sigurnosti i Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga za razdoblje od 2015.-2024. i ponovit ćemo da će se donošenjem ovog zakona stvoriti jedan okvir za osnivanje sveučilišta kao prije svega visokoobrazovne institucije, a onda i znanstvenoistraživačke ustanove za potrebe obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti i time će se svakako stvoriti ključni uvjeti za daljnji razvoj sposobnosti hrvatske vojske, sustava domovinske sigurnosti i vojnog umijeća kao znanosti, a osobito preduvjeti za razvoj znanstvenoistraživačkog rada u području obrane. Što se tiče osnivanja sveučilišta i ovog zakona, ponavljam i naglašavam, on je u potpunosti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, a način akreditacije ponavljam s prijenosom nositeljstva nad studijskim programima čiji su nositelji trenutno Sveučilišta u Zagrebu i Splitu i slijednom reakreditacijom u skladu je sa oba zakona i naglašavam, usuglašen je sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. I ponovo naglašavam da čl. 1. st. 4. kojim se u Konačnom prijedlogu Zakona o osnivanju sveučilišta regulira da se neće primijeniti odredbe kojima se regulira postupak inicijalne akreditacije ne znači, ponavljam i naglašavam, ne znači da se osnivanje sveučilišta neće provesti u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete s obzirom na činjenicu da su studijski programi već akreditirani i u skladu sa čl. 28. st. 4. prijedloga ovoga zakona predviđen je postupak reakreditacije u skladu s čl. 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju. Jednako tako podsjetit ću da su ovim zakonom, prijedlogom zakona ispoštovani i kriteriji i uvjeti za osnivanje sveučilišta vezani za čl. 54. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s obzirom na činjenicu da se trenutno Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman u suradnji sa sveučilištima u Zagrebu i Splitu provodi sedam sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa u tri znanstvena područja i tri znanstvena polja, dakle područje tehničkih znanosti, društvenih znanosti i interdisciplinarna područja znanosti sa pripadajućim poljima koje sam već u svojoj pojedinačnoj raspravi naglasila i pobrojila. Naglašavam i ponavljam da će klub HDZ-a s obzirom da su ispunjeni svi uvjeti propisani zakoni i s obzirom na nužnost osnivanja Sveučilišta obrane i sigurnosti kao visokoobrazovne i znanstvenoistraživačke ustanove za potrebe obrambenog sustava i sustava domovinske sigurnosti podržati Konačni prijedlog Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti, a jednako tako pozivam sve ostale klubove i sve ostale zastupnike ostalih klubova da ovaj zakon podrže, a Sveučilištu obrane i sigurnosti želim uspješnu transformaciju do pune bojničkim rječnikom rečeno operativne sposobnosti i to prema dinamičkom planu koji obuhvaća proces koji je dugoročan i dugotrajan, a obuhvaća tri četverogodišnje faze sve do 2033.g. i u tom smislu želim puno uspjeha u radu svim zaposlenicima sadašnjeg Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman i svima onima koji će sudjelovati u kreiranju i početku rada ovoga sveučilišta i u svim transformativnim procesima i ponosna sam dakako da će Hrvatsko sveučilište obrane i sigurnosti nositi ime našeg pokojnog predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Poštovane kolegice, poštovani kolege.

Zaobilaženje postupaka inicijalne akreditacije neprihvatljiva nam je, još neprihvatljivije nam je da to eksplicitno upisujemo u zakon. To što smo već dva sveučilišta osnovali sličnim manevriranjem ne može nam biti na ponos, pogotovo nam ne smije biti izlika da tako činimo i dalje. Žao mi je da u ovoj cijeloj raspravi ni u kojem dijelu, ni u kojem obliku nije sudjelovalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, njemu je mjesto u ovoj raspravi također. Autonomija sveučilišta koje se osniva ovim zakonom po slovu tog istog zakona vrlo je upitna i to posebice autonomija prema Ministarstvu obrane za nadzor i to nadzor koji bi provodilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja zalažemo se naravno snažno i principijelno točno isto kao što se za takav isti upravni nadzor Ministarstvo znanosti i obrazovanja zalažemo i u slučaju Sveučilišta u Zagrebu u svakom drugom slučaju. Da neće biti potreban novac odnosno sredstva iz proračuna za izvršenje ovog zakona, tako se kaže u obrazloženju, pa to je to je preloše, to je ja bih rekao čak cinično, tako se zakoni ne bi smjeli pisati. Pa samo za rektore i prorektore za onaj rektorski lanac, za sve stvari koje sveučilište čini sveučilištem ne samo formalnim.

Međutim, najvažnije, neki su kolege rekli da su za osnivanje ovoga sveučilišta ali neki su kolege rekli kako su pojedini klubovi protiv osnivanja ovog sveučilišta ali im je to neugodno reći pa se skrivaju iza zakona. Mi jesmo protiv osnivanja ovog sveučilišta i protiv smo naravno ovoga zakona i zato što je zakon loš. Ali prvenstveno smo protiv ovog a osobito ovakvog osnivanja ovog sveučilišta, jer nam je stalo upravo do njegovih studijskih programa, i do očuvanja njihove kvalitete i do unapređenja njihove kvalitete. U konačnici stalo nam je do studenata i sadašnjih i budućih. I ovo izdvajanje iz Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu, ovo zatvaranje u sebe kao i svako zatvaranje u sebe ono vodi u degradaciju, vodi u mediokritetstvo, vodi u relativiziranje kriterija i kvalitete. Očito je da vodi i u smanjenje kapaciteta za izbornost i multidisciplinarnost. I na kraju ne mogu se ne osvrnuti kolegice i kolege iz HDZ-a na načine na koje ste vi vodili ovu raspravu. Ovo nije bila rasprava o zaslugama, nije bila rasprava o Domovinskom ratu, nije bila rasprava ni o Hrvatskoj vojsci. Ovo je bila rasprava o integritetu jedne akademske institucije, o integritetu akademske zajednice, sveučilišne zajednice. I vaše odbijanje da se zapravo suočite s činjenicom da ovaj zakon eksplicitno traži i podrazumijeva zaobilaženje relevantnog zakona koji uređuje posle o osnivanju sveučilišta, vaše dakle odbijanje da se suočite s tim kao i sa kadrovskom očito i od ministra priznatom kadrovskom potkapacitiranošću ovog budućeg sveučilišta vaše to odbijanje pokazuje jedan prezir prema akademskoj zajednici. Drugo lice onog istog prezira koje ste pokazali neki dan prije nekoliko dana na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu kada smo birali Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i kada niste dozvolili niti raspravu to pokazuje vaša današnja rasprava. Poštovana zastupnica Bedeković. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, ja moram ponovno naglasiti da je ovdje izrečena neistina, da na Odboru za obrazovanje, znanost i kulturu nije dozvoljena rasprava u trenutku kada se glasalo za članove Nacionalnog vijeća za obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj zato što sam osobito kolegi Bakiću dozvolila da otvori raspravu i da iznese svoje mišljenje. Vi znate da iznošenje neistina nije kršenje Poslovnika.

Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Ja ću za kraj se vratiti na početak i opet kazati zašto naš klub neće podržati ovaj Zakon i ne bojimo se reći da ga nećemo podržati. Ne zato što smo protiv opet ću naglasiti protiv usavršavanja naših kadrova iz području obrane i sigurnosti, ne zato što smo protiv hrvatskog vojnika, hrvatskog časnika, ne zato što smo protiv visokog obrazovanja naših kadrova, već zato što je ovaj Zakon jednostavno loš, a svi njegovi problemi stanu u jedan članak i jedan stavak. Ovdje smo čuli dakle i od predlagatelja i predstavnika većinskog kluba kako je zakon potpuno u skladu sa Zakonom o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, a 1. članak toga Zakona stavak 4. kaže da nije u skladu s tim zakonom. Dakle kaže: „Na postupak osnivanja sveučilišta iz stavka 2. ovog članka ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojima je reguliran postupak inicijalne akreditacije.“ Dakle, u zakon smo napisali da nije u skladu sa zakonom kojim bi se trebalo regulirati kvaliteta u znanosti i visokom obrazovanju. Ne trebamo o ničem drugom pričati, o ničemu drugom raspravljati ovdje da nešto izađe dakle iz Hrvatskog sabora iz najvišeg predstavničkog tijela da izađe ovakav jedan zakon u kojem stoji da se neće poštivati drugi odnosni zakon. To je jednostavno nedopustivo i neprihvatljivo. Debatiralo se ovdje o tome je li ovo sveučilište treba proći inicijalnu akreditaciju, ne treba li. Studijski programi su akreditirani. Akreditirani su ali u drugim uvjetima. Kazala sam evo već tijekom rasprave i pročitala koje zahtjeve mora zahtjev za izvođenje novog studijskog programa dakle koje zahtjev što mora sadržavati, elaborat o studijskom programu izrađen u skladu s uputama za izradu elaborata o studijskom programu koji sadrži studiju o opravdanosti izvođenja studijskog programa, dokaze o odgovarajućem prostoru i opremi, odgovarajući broj zaključenih ugovora o radu sa znanstveno nastavnim ili nastavnim osobljem i dokaz o osiguranim potrebnim sredstvima za obavljanje djelatnosti sukladno pravilniku. Ove 4 točke očito ovo sveučilište ne može ispuniti, pa onda se i ne ide na postupak inicijalne akreditacije već se kaže za 6 mjeseci obavit ćemo postupak reakreditacije. Čuli smo ovdje taj postupak je nešto lakši, laganiji, dakle nije tako strog kao postupak inicijalne akreditacije i dakle evo već s ovim ćemo imati treće sveučilište koje je osnovano na isti ovakav sumnjiv, suspektan način koji nije u skladu sa Zakonom o kvaliteti. Zaista žalosno, zaista velika sjena na ovakvo jedno sveučilište, velika sjena na potrebu da imamo časnike, imamo vojnike koji su zaista kvalitetno i visoko obrazovani, ali kažem imat će sada jedno sveučilište koje je osnovano na način koji nije u skladu sa zakonom, da ne spominjem onu logičku zapetljanciju, sveučilište se osniva tako da se studijski programi spajaju sa sveučilištem koje još nije osnovano.

Budući da kolegice Radolović više nema ja ću reći par završnih rečenica u ime Kluba zastupnika SDP-a. Nećemo podržati Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“, ne zbog toga što ne podržavamo činjenicu da Hrvatskoj treba obrazovan, vojni i sigurnosni kadar nego zbog puta kojim je Vlada RH odlučila ići pri osnivanju ovog sveučilišta. Laž bi bilo reći da Hrvatskoj ne treba jedan uspostavljen sustav i jedno mjesto gdje će se obrazovati budući vojnici i budući zaposlenici sustava sigurnosti u RH. Laž bi bilo reći da RH nije napravila određene korake u posljednjih 10.g. da uspostavi jedan takav sustav. Laž bi bilo negirati činjenicu da smo 2014.g. krenuli sa suradnjom Sveučilišta u Zagrebu i sa vojnim učilištem kako bi osnovali neke nove programe koji do tada nisu postojali, a koji su sada bili uređeni, akreditirani i prepoznavali su svoje mjesto pod suncem nakon završetka tog, tog studija. Laž bi bilo reći da nismo učinili dodatan napor i 2018.g. kada se potpisao Ugovor Sveučilišta u Splitu sa vojnim, vojnim učilištem, kada smo osnovali i neke druge vojno studijske programe koji su također bili uređeni, akreditirani i ljudi koji su završavali te programe nalazili su svoje mjesto pod suncem ne samo u sustavu Ministarstva obrane konkretno nego i izvan njega. Laž bi bilo reći da sve ovo skupa nije služila kao podloga i početna ideja da vojno učilište jednoga dana prirodnim putem preraste u sveučilište, to je bila intencija, to je bila potreba RH i to je bio početak rađanja te ideje. Međutim, gdje smo zakazali? Zakazali smo tu da od 2014. do 2018.g. na tom istom vojnom učilištu koje je imalo snažan suport znači osnova znanstvenih i obrazovanih akreditacija Sveučilišta u Zagrebu i Splitu trebao se razviti na neki način prirodno i znanstveno nastavni kadar. I čija je sada greška što u tih nekoliko godina kada su se stvorile pretpostavke da, zapravo najveći problem je trenutno znanstveno nastavni kadar Hrvatskog vojnog učilišta koje bi trebalo nositi programe Hrvatskog sveučilišta za sigurnost i, i obranu. Zašto predavači nisu ostvarili potrebne preduvjete za napredovanje od predavača do docenata i profesora? Zašto se nije postigla, uspjela postići trajna akreditacija ovih programa na vojnom učilištu? Sve su to pitanja zašto na koja nemamo odgovore zato, a zato imamo odgovor na način da upravo zbog toga što nismo uspjeli postići taj prirodni rast i razvoj od vojnog učilišta ka vojnom sveučilištu gdje je ključni problem znanstveno nastavni, nastavni kadar, o tome smo danas slušali, sada mi zapravo imamo naredbom praktički osnivanje vojnog sveučilišta preko noći uz nekakvu prisulju naredbom i potpunom ignoracijom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za znanost i visoko, visoko obrazovanje. To nije put kojim trebamo ići, trebali smo si uzeti više vremena, trebali smo vidjeti na koji način potaknuti ove neke druge procese jer na ovaj način osnivamo sveučilište bez da dajemo odgovor na neka ključna pitanja i poprilično bahato mislimo da ćemo jednostavno pripojiti dosadašnji institucijski program Sveučilišta u Zagrebu i Splitu ignorirajući potpuno njihovu sveučilišnu autonomiju, ignorirajući potpuno njihovo intelektualno vlasništvo, ignorirajući potpuno želje zaposlenih koji nose de facto te programe koje želimo pripojiti. Znači mi jesmo za osnivanje visoko obrazovne institucije koja će dati dodatan zamašnjak u uspostavi jednog obrazovnog sustava sigurnosti i sustava vojne naobrazbe, ali nikako nismo za ovakav način gdje umjesto da se uskladimo sa najvišim sustavima kvalitete da ih mi namjerno i svjesno zaobilazimo. I iz tog razloga ćemo biti protiv ovog zakona, ne protiv ideje, nego protiv puta kojim ste odlučili ići i koji je sporan u više, u više elemenata o kojima smo danas cijeli dan ovdje ovaj govorili, a između ostalog i nepoštivanje nekih zakona koje je donio ovaj HS.

Poštovani predsjedavajući, državni tajnici i tajnice, kolegice i kolege, dakle ovim zakonom se želi uspostaviti davno prekinuta jedna vertikalna itekako zahtjevna ali očekivana, plemenita ideja da se ratno vojna pobjeda hrvatskog vojnika u cijelosti pretoči za sva vremena u mirnodopska izučavanja i za buduće generacije na neki način vječno okameni upravo ta snaga i taj fenomen koji je hrvatski vojnik iskazao u Domovinskom ratu, ne bi li na tim iskustvima učile buduće generacije Hrvata u obrani svoje domovine i hrvatskog naroda, svih građana RH, ali isto tako pridonoseći i drugim državama, nacijama svijeta da i one tu uče, a znamo da uče. Znamo da su na tim našim iskustvima itekako mnogo naučili naši prijatelji Amerikanci, naši prijatelji Izraelci i Rusi i mnogi drugi. E sad gdje je problem, zašto mi danas govorimo ovako s punim pravom da smo uočili formalno pravne nedostatke, neusklađenosti u odnosu na našu znanstvenu zajednicu? Upravo u tome što je 2001. godine nastupila jedna detuđmanizacija, jedna sjeća glava iskusnih pravih hrvatskih ljudi, pametnih, odgovornih ratnih zapovjednika, branitelja koji su sami od sebe iskazivali potrebu da se usavršavaju u privatnoj režiji i oni su bili isključivo zbog političkih razloga detuđmanizacijom diskvalificirani iz tog prirodnog procesa stvaranja stupova ne samo obrane ovog društva nego pravno teorijski vojno znanstvenih disciplina da nastave put i da ga na neki način zaokruže svoje vlastito iznimno bogato neponovljivo iskustvo ratnog zapovijedanja u pobjedničkom radu da šta ima prirodnije nego da ga završe u svojoj znanstveno stručnoj karijeri ovaj na određenom vojnom odnosno učilištu u ovom slučaju obrane i sigurnosti. Taj put je 2001. prekinut nažalost i sada imamo to što imamo. Uspjeli smo u tom mozaiku kamenčića pohvatati te ljude, mnogi su kriminalizirani, mnogi su izvan sustava davno, mnogi su demotivirani, mnogi su oboljeli i naravno da se moralo ministarstvo okrenuti odnosno cijela zajednica onome što imamo. U tom smislu podržavam njihove napore da iz tog korpusa izvuče najbolje i upravo takvim ljudima dade mogućnost da se dalje usavršavaju i da oni budu edukatori u najboljim u najsvjetlijim primjerima prijenosa ne samo znanja nego i da odgajaju generacije naših kako vojnika ali i svih mladih ljudi koji su izvan sustava obrane željni nastaviti svoj stručni ovaj angažman i napredak upravo na ovom sveučilištu. Naravno rekli smo nekoliko primjedaba već na odborima, morate crpiti bogato jedno iznimno, iznimno iskustvo pripadnika specijalne policije MUP-a u koji su u samim temeljima ovoga društva prvi primili udar velikosrpske agresije i borili se i itekako mnogo znaju, a kasnije rame uz rame pod zapovjedništvom glavnog stožera upravo pripadnici specijalne policije uvažavajući sve elemente sve zakonitosti, sve vojne zadaće izvršavajući po svim principima suvremene vojne misli rame uz rame, iznimno uspješno upravo pripadnici specijalne policije su ti od kojih morate, morate čuti njihova iskustava jer razlog više je Policijska akademija školuje drugačiji profil ljudi njima ne treba, a bio bi zločin intelektualni da se ta znanja, ta struka, ti posebni odnosi koje smo stekli kroz 5 godina rata zauvijek zaborave.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici, evo prije svega želim vam se zahvaliti na raspravi. Bar ja sam i danas puno toga naučio. Zato se zahvaljujem i na vašim pohvalama, na vašim prijedlozima, ali i na konstruktivnim kritikama. Jedno, drugo i treće znat ćemo koristiti u našem budućem radu. Ali koristim i priliku da bi se zahvalio i Ministarstvu znanosti i obrazovanja jer su nam puno pomogli. Pomogli su nam i iz Ministarstva financija, ali i Sveučilište u Zagrebu i Splitu da bi iznjedrili ovaj konačni prijedlog zakona. Želim naglasiti da Ministarstvo obrane potpuno transparentno i u skladu sa zakonima i pozitivnim pravnim propisima provodi svoje aktivnosti i da je po tom načelu isto tako rađeno na ovom konačnom prijedlogu zakona, znači u Konačnom prijedlogu Zakona o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnosti Dr. Franjo Tuđman. Zašto danas, zašto u ovo vrijeme, zar toga jer smatramo da je došlo vrijeme da se napravi i taj korak. Ovdje smo imali priliku čuti da je bilo više pokušaja, ali nismo nekako odlučili da ovu priliku pokušamo implementirati. Zato vas na kraju još jednom sve skupa pozivam da podržite taj Konačni prijedlog Zakona za osnivanje Sveučilišta za obranu i sigurnost dr. Franjo Tuđman kako bi se moglo nastaviti sa razvojem kako je ovdje bilo rečeno od jedne saborske zastupnice, vojno-obrazovnog sustava kako bismo i sutra imali priliku obrazovati naše vojnike, dočasnike, časnike, generale, djelatnike MORH-a, ali i druge iz sustava domovinske sigurnosti kao i naše prijatelje iz NATO-a i EU. Evo još jedanput zahvala na vašoj potpori, ali isto tako i poziv za potporu i pomoć sa sviju strana i sutra.

Prije nego što prijeđemo na sljedeću točku napravili bismo jednu pauzu do 1,15 minuta radi provjetravanja.